Evo kolege nastavljamo dalje.

Ustava i Članka 172. Poslovnika Hrvatskog sabora. Prigodom rasprave o ovoj točci dnevnog reda primjenjuju odredbe Poslovnika koje se odnose na prvo čitanje zakona. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za gospodarstvo. Želi li predstavnik predlagatelja dati dodatno obrazloženje? Cijenjene zastupnice i zastupnici, evo ukratko dakle važeći Zakon o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave sada već kroz 23 zakonska članka uređuje pitanje statusa članova državne komisije, postupak imenovanja i razrješenja, trajanje mandata, unutarnju organizaciju, ali su se kroz praksu dakle zbog određenih pravnih praznina pojavile određene dvojbe i određena različita tumačenja. Pravne praznine na koje se referiram postoje u vezi sa načinom, sa mandatom članova državne komisije odnosno radno pravnim statusom, pravima članova komisije po isteku njihova mandata i stoga je bilo potrebno dodatno urediti upravo ova pitanja. Naime, dodatno treba reći da upravo ta nedostatnost reguliranja radno pravnog statusa članova državne komisije je prepoznata i u okviru akcijskog plana za strategiju suzbijanja korupcije te je ova izmjena i dopuna zakona o državnoj komisiji koju sada predlažemo upravo kao mjera ušla i u sam akcijski plan i sada je ovime provodimo. Uređenje radno pravnog statusa na koje sam se referirala se postiže na način da se usklade prava i obaveze članova državne komisije pri tom uvažavajući činjenicu da su oni obveznici primjene Zakona o sprječavanju sukoba interesa i da se u smislu tog zakona smatraju dužnosnicima. Znači imaju obaveze po tom zakonu, a iako nisu navedeni na njih se u stvari ne primjenjuju pravila Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika. Stoga se ovim izmjenama i dopunama predlažu regulirati dakle osnovna prava, poput prava na godišnji odmor, pravo na bolovanje, naknada troškova prijevoza na posao i s posla, naknadu za službena putovanja i putne troškove u vezi s obnašenjem dužnosti, minuli rad i drugo. Također se propisuju druga prava članova državne komisije poput prava na naknadu plaće nakon prestanka obnašanja dužnosti odnosno pravo na odabir između ostvarivanja prava na naknadu plaće u određenom vremenskom razdoblju što je dakle sukladno odredbama Zakona o državnim dužnosnicima ili alternativno povratka na rad što je također omogućeno navedenim zakonom. Također se propisuju odredbe kada mandat člana državne komisije prestaje po sili zakona istekom roka na koji je imenovan ili smrću ili danom razrješenja odnosno danom odluke o razrješenju, a kao način odabira kandidata sukladno i onome što smo razmatrali odnosno razgovarali u prethodnom zakonskom prijedlogu predlaže se da se kao način odabira kandidata za članove državne komisije propiše javni poziv. Dodatno uz to se propisuje još neke okolnosti kada Vlada može imenovati vršitelja dužnosti u slučaju da dolazi do dugotrajnog odsustva člana državne komisije, a sve u svrhu toga da ista može neometano nastaviti sa svojim radom odnosno rješavati u pitanjima žalbenih postupaka koji se podnose sukladno Zakonu o javnoj nabavi. I na kraju bih samo rekla da je ovaj zakon u stvari zakon koji dakle rješava upravo statusna pitanja, organizaciju i statusna pitanja članova komisije dok se sam žalbeni postupak propisuje drugim zakonom odnosno Zakonom o javnoj nabavi.

Uvažena državna tajnice, dakle ovim zakonom se zapravo rješavana način na koji će komisija određivati svoj rad odnosno stvari koje ste utvrdi do sada da nisu regulirani. Ali imamo odredbu Članak 7b. koji zasigurno izaziva uvijek interes, a to je da nakon prestanka koliko dugo imaju pravo dobiti naknadu. Dakle, netko tko je član državne komisije godinu dana i 1 dan imat će pravo na naknadu 6 + 6 mjeseci. To vam je u Članku 7b. stavak 1., da li se razmišljalo o tome da se ipak to regulira malo drugačije, jer puno toga se regulira kao da imaju status državnih dužnosnika, a oni na kraju nisu državni dužnosnici nego vi ovdje regulirate.

Pa članovi komisije u stvari ne mogu biti državni dužnosnici što direktiva to propisuje na taj način odnosno oni ne mogu biti politički odabrani i imenovani i, međutim s obzirom da potpadaju pod odredbe Zakona o sprječavanju sukoba interesa odnosno imaju obavezu dakle i prijavljivanja svega što po Zakonu sprječavanja sukoba interesa je to nužno, ali isto tako ono što je bitnije dakle ne mogu se zaposliti u tijelima čije predmete ustvari obrađuju, a znamo da je javna nabava vrlo široko horizontalno područje i da na stol komisije dolazi doista veliki broj predmeta koje ponose gospodarski subjekti te su time u stvari nezaštićeni u trenutku kad im prestane mandat.

Ja bi vas molio jednu informaciju evo za sve nas tu, bar meni ta informacija je nužno potrebna, mi ćemo sad regulirati njihov radno pravni status, nekakva osnovna prava, godišnji odmor, pravo na naknade za službena putovanja, pravo na naknade za putovanja sa posla na posao, kako je to bilo do sad regulirano, kako je to bilo do sada regulirano, po kojem propisu? Nije bilo uređeno. Dakle, to su upravo te pravne praznine o kojima sam govorila. Njihov status nije bio pravilno uređen jel. A prava koja imaju zaposlenici državne Komisije za kontrolu postupaka javne nabave su prava državnih službenika, međutim oni nemaju isti status.

Državna tajnice, članovi komisije za provedbu javne nabave kažete neće bit državni dužnosnici nego će bit oni kojega koalicijski partneri odrede.

Javne nabave su u RH jedan od najvećih problema. Oni koji su uništili konkurenciju, konkurentnost tvrtki, ljude su bacili na ceste, zdrave tvrtke koje su bile perspektivne namištajući javne nabave, o tome ću govoriti pojedinačno što su napravile javne nabave, doslovno gdje je se napisale broj postola vlasnika određenih tvrtki da bi dobile određeni posa, al tu se radi o velikim iznosima. Zastupniče Bulj, po pitanju imenovanja članova naravno oni sukladno zakonu moraju imati određene stručne i profesionalne kvalifikacije da bi se uopće mogli kandidirati za rad u državnoj komisiji i o tome se posebno vodi računa prilikom postupka imenovanja. A mislim da upravo ovaj prijedlog izmjena i dopuna zakona ide u smjeru veće transparentnosti i veće mogućnosti za prijavu za rad u državnoj komisiji na način da se propisuje javni poziv kojim, koji vlada raspisuje i na temelju kojeg će onda saboru predložiti da potvrdi odnosno zauzme svoj stav o predloženim kandidatima. Vezano uz postupke javne nabave, rekla sam već prethodno da postoje i prekršajne i kaznene sankcije za postupanja protivno zakonu. Pa evo prije svega da odmah istaknem, ova moja replika ne ide prema vama, mislim da ste vi kao resorno ministarstvo u okviru ovog zakona napravili dobru stvar jer ste uravnotežili prava i obaveze članova Dekoma. Dakle, svaki put kad su obaveze veće od prava koje netko ima to smatram nepravdom i ovdje smo stvarno imali u sustavu da članovi Dekoma imaju obaveze iz Zakona o sprječavanju sukoba interesa, a ujedno nemaju prava državnih dužnosnika. Nažalost, u takvom istom statusu do dana današnjeg nalaze se čitav niz drugih ne državnih dužnosnika, ali dužnosnika u smislu Zakona o sprječavanju sukoba interesa. Ono što je moja primjedba, što se ponovno išlo rješavati ovu problematiku izdvojeno i tu ste zapravo na neki način ono što je bilo sadržano u Zakonu o pravima državnih dužnosnika copy pastali i prebacili u ovaj zakon. Tako je čitav sustav nepregledniji.

Međutim, ne samo to, ovim putem smo dodatno uredili i neke institute na koje po radnom pravu u stvari svaki radnik u RH ima pravo kao što su bolovanje, kao što su godišnji odmor, a koje nisu eksplicitno definirane u Zakonu o državnim dužnosnicima. I možda je ovo na neki način i iskorak prema jednom uređenju koje je preciznije i bolje.

Ja ću se zaista u ovoj raspravi nastojati odazvati onom zovu sirena, a to je ono kad samo spomenete javnu nabavu svi mi bih najradije raspravljali o javnoj nabavi, raspravljali o tome što mi mislimo, raspravljali o rješenjima, raspravljali kako ta javna nabava funkcionira, kako ne funkcionira i naravno znate ko u onoj priči počeli izmjene i dopuna Zakona o državnoj komisiji za kontrolu postupka javne nabave, al znate li vi što je javna nabava, a onda o ovoj temi ne rekli ništa. Ja ću se odazvati tom zovu sirene i zaista ću se skoncentrirati u svojoj raspravi u ime kluba točno na onom što je tema. Tema je da se regulira rad državne komisije koja za svoj rad odgovara HS. Dakle, to je komisija koja za svoj rad odgovara HS. Mi imamo izvješće o radu te komisije i mi kroz to izvješće možemo raspravljati o tome kakvi su bili predmeti, jel je komisija bila bolja ili ne, a kroz ovo. Imali smo sad u raspravi prije ovog jedan drugi zakon gdje ste vi isto regulirali tada odnosno riječ je o Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja točno otprilike na isti način ili skoro na isti način, nije skroz do kraja, ali skoro na isti način ovaj problem. I ljudi moji o tom problemu možemo razgovarat, ajdemo razgovarat objektivno. Dakle, mi imamo ljude koji podliježu Zakonu o sprječavanju sukoba interesa, a i imaju niz obaveza koji jesu, a zapravo nemaju prava kao što imaju dužnosnici i logično je da se ta prava reguliraju. Kad razmišljamo o tome izvan, dakle nekakvih hrvatskih uvjeta u kojim živimo apsolutno smo svjesni toga da to treba regulirati. Mi smo imali nebrojeni broj slučajeva da ljudi kad prestaju raditi taj posao da imaju ograničenja, dakle to je onaj hladni period koji se zove, da imaju ograničenja da ne mogu radit. Da ne kažem da kad je riječ o dužnosnicima da smo imali jedan slučaj koji pokazuje da smo spremni da Zakon o državnim dužnosnicima i ono što je vezano uz sprječavanje sukoba interesa trebamo modernizirati i definirat. Recimo danas može biti pomoćnik ministra u Ministarstvu gospodarstva, kod vas i vi ga hoćete staviti na čelo HEP-a, kako ćete ga stavit? Nikako jer je on dužnosnik i onda mora bit 6+6, a recimo ministar bi mogo svog prvog suradnika, govorim teoretski, ili u nešto drugo. Dakle, državni dužnosnici Zakon o sprječavanju sukoba interesa došlo je vrijeme da se podvuče crta i da se točno vidi što je tu problem i što treba regulirat. Ja bih se zaista nekako voljela se i zalagati da bi se onda, bio, bilo bi dobro imati jedan zakon kojim se zapravo reguliraju prava i obveze onih koji nisu državni dužnosnici sukladno Zakonu o državnim dužnosnicima, ali imaju veze sa Zakonom o sprječavanju sukoba interesa. Dakle, to bi sve trebalo radit paralelno. Da li u jednoj normalnoj suvisloj državi kakvu mi, ja se nadam, svi zajedno želimo biti, da li mi želimo dobiti najkvalitetnije ljude da obavljaju određene poslove? Da li želimo dobiti ljude koji će biti za kontrolu postupka javne nabave koji imaju iskustva, koji imaju znanja, koji imaju reference? Naravno da je vjerojatno na teoretskoj razini odgovor da. Da li uopće ko će se javiti na taj natječaj, kako ćemo to definirati, kako ćemo to odraditi jer oni znaju da je, dakle oni za svoj rad odgovaraju saboru, oni su imenovani na razdoblje od 5.g., imaju mogućnost još jednog imenovanja i što će iza toga činiti? Dakle, odredba koja je u jednom času u zakonu bila da oni koji idu postaju državni dužnosnici da imaju pravo se vratiti na svoje radno mjesto ako idu iz nekakvog sustava, to je isto tako ovdje odredba. Al sad dolazimo do stvarnosti, a stvarnost je nažalost, ja bih voljela da je drugačija, ali nije, da uvijek kad je, kad su takva imenovanja da se uvijek gledaju i niz drugih stvari. Kolega Bulj to puno zanimljivije kaže nego što bih to rekla ja i ja imam drugačiju uopće retoriku, al vam je uvijek problem ko će se javit, to vam je prvi problem. Onda taj koji se javi koje je on, dakle koje mu je nekakvo političko usmjerenje, koja će politička stranka koja je u tom trenutku na vlasti stati iza njega, da li ili iza nje. Dakle, to su stvarnosti u kojoj mi živimo. Nema nama koraka naprijed, nema nama neke budućnosti dok zaista nećemo osigurati da na takva mjesta dođu kvalitetni i stručni ljudi koji imaju iskustvo. Ali ono što mi imamo uvijek problem u državnoj upravi, problem u državnoj upravi što ljudi vrlo teško se odlučuju jer su male plaće jer ako idete po nekakvoj hijerarhijskoj ljestvici nešto napredujete onda se uvijek nađete u situaciji da vam svako kaže što o vama misli i kako taj posao radi i imate uvijek tu negativnu selekciju kad je o tome riječ. Ja moram reći da gledajući ove izmjene i dopune zakona van hrvatske stvarnosti bi čovjek rekao okej dobro je da se regulira, bilo bi možda zaista dobro da imamo jedan zakon koji će to regulirati. Apsolutno u kontekstu svega što se dešava smo došli do toga da i Zakon o sprječavanju sukoba interesa se treba izdefinirati i onda dolazimo u hrvatsku stvarnost koju zaista moram spomenuti. Potres, potres u Zagrebu koji je bio u ožujku, u zakonu je odlučeno da se osniva fond. Ja moram priznat ja sam i u raspravi o tom zakonu i sve zajedno bila protiv osnivanja tog fonda jer sam mislila da se to može riješiti drugačije i onda sam naivno kao neko ko se farba u plavo vjerovala da je ideja da na čelo tog fonda kao privremeni ravnatelj dođe čovjek koji je menadžer, koji zna, koji može upravljati i da je to dobro. Da bi danas vidjeli što? Da je on zapravo bio maneken koji je trebao poslužit da bude kandidat HDZ-a za gradonačelnika Grada Zagreba i da njegova zadaća i nije bila da bude na čelu fonda i upravlja fondom nego da njegova zadaća bude nešto posve drugo. Dakle, s jedne strane kad vidite zakon možete se složit da je dobro, da je dobro da se to regulira, da je dobro da je tako, da sve zajedno je ovo jedan iskorak odnosno što imamo u krajnjoj liniji zaštititi te ljude tamo da budu, da oni, dakle oni tamo maksimalno mogu radit 10.g., mogu radit 5+5. Ja inače mislim da je nekakvih 8 do 10.g. da taman možete raditi nekakav posao da iza toga morate mijenjat nekakav posao. Ali kog mi želimo dobit? Želimo dobit najkvalitetnije. Nakon 10.g. pitanje je gdje se oni mogu vratiti, što mogu raditi, s kojih mjesta su došli. Prema tome, logično je da imate zakonom neke stvari da ti ljudi imaju sigurnost jer ovako nemaju sigurnost. Sve ja to razumijem i sve to bi bilo dobro da imamo u zakonu, ali nažalost uvijek dolazimo do one hrvatske javnosti koja nas demantira i pokazuje nam na najnormalnijim situacijama, na situacijama koja je sad aktualna zapravo da uvijek se postavlja pitanje što je iza toga.

rasprava u ime Kluba zastupnika MOST-a uvaženi zastupnik Marin Miletić.

Najveći dio ovih izmjena su nove odredbe o pravima članova državne komisije nakon što im prestane mandat. Predlaže se da članovi državne komisije imaju identična prava kakva imaju državni dužnosnici prema Zakonu o obvezama i pravima državnih dužnosnika. Što se tiče toga dijela predloženog zakona za početak ne slažem se s nomotehničkom metodom koju predlaže vlada. Prepisivanje odredbi iz Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika je nomotehnički pogrešno. Zakon o obvezama i pravima državnih dužnosnika je u prošlosti više puta mijenjan i sigurno će se mijenjati i u budućnosti, a onda ćemo zbog logike sustava opet morati mijenjati i Zakon o državnoj komisiji. Zato smatram da bi kud i kamo elegantnije bilo da u Zakonu o državnoj komisiji jednostavno uputimo na odgovarajuću primjenu relevantnih odredbi Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika. Ali na stranu nomotehnika. Tu dolazimo do ključnog problema s državnom komisijom i s njezinim članovima. Naime, članovi državne komisije nisu državni dužnosnici prema Zakonu o obvezama i pravima državnih dužnosnika. S druge strane, na članove komisije primjenjuju se pravila Zakona o sprječavanju sukoba interesa i u tom zakonu izrijekom je utvrđen njihov dužnosnički status. Tu kontradikciju vidimo i u ovom zakonu. Vlada u uvodnim obrazloženjima govori da je državna komisija administrativno tijelo, dok se s druge strane odmah tvrdi da EU smatra kako državna komisija ima kvalitete suda. Naravno, mi znamo da članovi državne komisije nemaju status sudaca, posebno s obzirom da je sudačka dužnost doživotna, a dužnost članova komisije ne može trajati duže od 10.g. Međutim, članovi komisije nisu ni pravi državni dužnosnici, niti su državni službenici. Pri tom ako se ovakav zakon donese njihova prava će biti jedna mješavina prava koju imaju državni dužnosnici, kao i nekih prava koja imaju pravosudni dužnosnici ili državni službenici. Rekli bi ljudi pa od svega po malo, od svega po malo. Dosta je dakle u svemu ovome nelogičnosti i suštinskih i nomotehničkih, pa bi bilo dobro da vlada razjasni ova pitanja do drugog čitanja. Na koncu, ovim zakonom ne uređuje se ono ključno što bi trebalo urediti prije nego što se urede prava članova komisije po prestanku mandata, a to je pitanje perioda hlađenja ako se mogu tako izraziti, za članove državne komisije jednom kada im prestane mandat. Drugim riječima, što smiju, a što ne smiju raditi članovi državne komisije kada im prestane mandat? To su ključna pitanja. Smiju li se zaposliti kod poslodavca? O čijim su pravima kao gospodarskog subjekta ili javnog ili sektorskog naručitelja odlučivali u državnoj komisiji? Smiju li, kada i pod kojim uvjetima prihvatiti se konzultantskih poslova u svezi s javnim nabavama nakon što im prestane mandat? To su prava pitanja na koja bi trebalo odgovoriti, a na koja ne daje odgovore ni ovaj zakon, kao ni nedorečeni Zakon o sprječavanju sukoba interesa. S obzirom da je ministar pravosuđa i uprave najavio izmjene Zakona o sprječavanju sukoba interesa u ovoj godini smatramo da je ovaj prijedlog ipak preuranjen. Tek kada se izmijeni Zakon o sprječavanju sukoba interesa, te njegove odredbe o periodu hlađenja nakon isteka dužnosti tek ona možemo razmatrati koja su nužna prava članova državne komisije, kao i prava svih ostalih dužnosnika. Drugi veliki problem ovog zakona jest ovlast vlade da imenuje zamjene članovima državne komisije koji su opravdano odsutni s posla duže od 3 mjeseca zbog dugotrajnog bolovanja ili rodiljnog ili roditeljskog dopusta. U ovoj stvari ne tretiramo članove komisije kao dužnosnike nego kao državne službenike. Naime, ovom logikom se privremeno na određeno vrijeme popunjavaju službenička radna mjesta kada su službenici duže odsutni zbog bolovanja ili rodiljnog ili roditeljskog dopusta. Prema ovom prijedlogu vlada može popuniti mjesto odsutnog člana komisije na 12 mjeseci, a po potrebi za još dodatnih 12 mjeseci, dakle sveukupno 2.g., 2.g. kolegice i kolege. Potpuno je nejasno zbog čega bi eventualnu zamjenu odsutnome članu imenovala vlada. HS je taj koji imenuje članove državne komisije, pa ako postoji potreba da se imenuju njihove privremene zamjene, zar nije onda logično da te zamjene opet imenuje HS? Unaprijed je neprihvatljiva argument npr. da smo mi ovdje spori, da ne može odlučivati brzo, posljednji put kada jse Sabor imenovao dio članova državne komisije Vlada je prijedlog za imenovanje dijela članova uputila 7. Svibnja 2020., a o prijedlogu je u Saboru odlučeno 18.svibnja, tj. unutar desetak dana. Stoga nema potrebe inzistirati na tome da Vlada imenuje zamjenike odsutnih članova, međutim budete li inzistirali upozorit ćemo vas da je takvo postupanje protivno duhu zakona po kojemu državna komisija odgovara Saboru, ovome časnom domu, a ne Vladi. A što je još važnije smatramo kako mogućnost da Vlada mimo saborske procedure i rasprave imenuje članove komisije i to na rok koji može potrajati do dvije godine, otvara put političkim pritiscima na rad državne komisije i na rad njezinih članova. Jednako tako ne vidimo logiku da se kroz zakon traže opravdanja za Vladu i Sabor ako ne imenuju nove članove državne komisije na vrijeme. Članovi državne komisije nisu ustavni suci pa da za njihovo imenovanje treba, što, dvotrećinska većina ovdje u Saboru. Dakle, odgovornost Vlade i parlamentarne većine da na vrijeme donese odluku o imenovanju, to je odgovornost Vlade i parlamentarne većine. Ako Vlada ne predloži kandidate ne vrijeme, shodno tome treba snositi političku odgovornost za blokadu rada komisije, zar ne, opet sasvim logično.

Poštovani predsjedavajući, poštovane dame i gospodo. U ovo doba kada nas je pritisnulo mnogo nedaća od posljedica potresa do velike gospodarske krize uzrokovane pandemijom, Vlada je jako zabrinuta u vezi jedne od mnogih komisija i agencija jer prema njihovom mišljenju nedostaje uređenja materijalnih i drugih prava Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave pa se sada predlaže usvajanje ovog zakona kojima se za devet članova te komisije uređuju materijalne i ostala prava poput pune plaće tokom šest mjeseci nakon odlaska sa dužnosti te još pola plaća tokom sljedećih šest mjeseci. Ovo je jedno od mnogobrojnih alibi tijela koje plaćaju porezni obveznici, a koji ne čine niti približno dovoljno da zaštiti interese onih koji ih plaćaju. Zakonom o javnoj nabavi reguliran je na način kojim naša javna i lokalna uprava provodi postupke nabave radi sklapanja ugovora o javnoj nabavi od robe, radova ili usluga okvirnog sporazuma te provedbe projektnog natječaja. Ukupan iznos javne nabave iz godine u godinu raste značajnim stopama rasta. Ukupna vrijednost javne nabave u 2019.g. iznosi 54,1 milijardu kuna bez PDV-a. S obzirom da je BDP za 2019.g. iznosio 328,2 milijarde udio ukupne vrijednosti javne nabave u BDP-u za 2019.je čak 16,46% što je povećanje za 10,62% u odnosu na 2018.g. u kojoj je udio ukupne vrijednosti javne nabave bez PDV-a iznosio 14,88%

Kada se ovome pridodaju plaće javnog sektora koji su u RH između 11 i 12% BDP-a dolazi do poražavajućeg zaključka kako javni sektor treba skoro 30% BDP-a samo za plaće i javnu nabavu svojih potreba. Kako bi ovo isfinancirali građani i gospodarstvo grcaju pod teretom stotina fiskalnih i parafiskalnih nameta. O stvarnoj učinkovitosti javne nabave, a time i kontroli javne nabave i radu komisije najbolje govori nekoliko činjenica u našoj stvarnosti. Proračunski prihodi vezani uz prihode od upravljanja državnom imovinom uključujući i javna poduzeća koja do resursa dolaze uglavnom postupcima javne nabave u ovoj godini planirani su na sramotnih 2,4 milijarde kuna dok se u naredne dvije godine planira pad na 2,1 milijardu. S obzirom da se postupcima javne nabave dolazi do resursa za upravljanje državnom imovinom katastrofalni rezultati upravljanja državnom imovinom u značajnoj su mjeri povezani sa kvalitetom provedbe javne nabave. Istraživanje o korumpiranosti europskih zemalja provode različita tijela i različitim metodologijama, ali sva ta istraživanja imaju nešto zajedničko, u njima je Hrvatska vjerodostojna uvijek među prve tri zemlje po indeksu korupcije, ključnom uzroku našeg demografskog i gospodarskog nazadovanja. Ovakav zakon o javnoj nabavi ovakve kontrole provođenja ovoga zakona jedan su od temelja izgradnje našeg korumpiranog društva. Kako to izgleda u praksi možemo se uvjeriti svakodnevno, a od događanja u klubu u Slovenskoj 1 od zornih primjera primjer je Zakona o javnoj nabavi i kontroli njegove provedbe. Izgleda da su nam antikorupcijski radovi marke E Niš stari i neupotrebljivi. Udio javnog sektora u BDP-u nigdje u EU nije ni približno tako velik kao u Hrvatskoj. Poduzeća koja do roba usluge resursa za projekte dolaze preko javne nabave dominiraju hrvatskim gospodarstvom, a ono raste skromnim stopama koje osiguravaju lagano odumiranje. Krajem prošle godine i ne znajući za pandemiju Vlada je projicirala gospodarski rast u narednim godinama 2 do 3% što je rast koji odgađa ali ne sprečava demografsku i gospodarsku katastrofu RH. O posljedicama javne nabave na hrvatski način može se još naširoko pričati. Za tako nekvalitetan rad Vlada je nagradila članove državne komisije lijepim povlasticama. Nakon svega iznesenog zvuči pomalo i cinično kako Vlada predlaže ove izmjene kao instrument antikoruptivnog učinka regulirati njihova prava i obveze uvažavajući specifičnost pravnog položaja, vauu. Iako je Hrvatska na raspolaganju imala oko 20 milijardi kuna za ruralni razvoj kako bi uravnotežila svoj regionalni razvoj iz podataka o javnoj nabavi vidi se potpuna neučinkovitost Vladinih kojima su ova sredstva utrošena. Naime, javni subjekti iz Grada Zagreba u ukupnoj vrijednosti javne nabave sudjeluju sa čak 58%, dok oni iz Virovitičko-podravske županije iz koje ja dolazim i Bjelovarsko-bilogorske sa samo 0,7% Ruralni prostori i dalje se prazne ali sad na puno štetniji način po RH. Rezultati istraživanja iz srpnja 2017.-te pokazali su kako političari jako dobro kriju znanje o javnoj nabavi. Od onih koji tu nabavu financiraju, od poreznih obveznika. Naime, rezultati istraživanja pokazuju porazne rezultate. Čak 57% ispitanika među građanima Hrvatske ne zna što je javna nabava, 64% ne zna što je javno nadmetanje, tek 8% ispitanih tvrdi da zna koliko država godišnje troši kroz javnu nabavu, ali samo 2,6% ispitanika navelo je približno točan iznos. Znači tek svaki 40 građanin, porezni obveznik zna otprilike kako naš javni aparat na javnu nabavu potroši više od 16% BDP-a. Ovo su podaci iz 2017., ali zasigurno i danas ne bi bili drugačiji možda samo gori. Uski krug ljudi jako dobro drži sanitarni koridor oko ovih ogromnih budžeta. Kad bi tih 9 patrijarha iz komisije radili svoj posao ili da je Vlada na drugi način osigurala edukaciju poreznih obveznika u vezi sustava javne nabave rezultati ovakvih istraživanja zasigurno ne bi bili ovako porazni. Međutim, očito transparentnost procesa i educiranost poreznih obveznika ne pogoduje uskom interesnom lobiju koji upravlja ovim desetcima milijardi. Jedna od rijetkih dobrih vijesti o izvješću o provedbi javne nabave u 2019. je činjenica kako bi oko 10 milijardi kuna vrijednosti javne nabave trebalo biti refundirano iz EU fondova. Međutim, ta sredstva će biti doznačena smo ukoliko kontrole utvrde kako je sve prošlo prema EU standardima. S obzirom na činjenicu da se dobar dio ugovora javne nabave dodjeljuje jedinim ponuđačima na natječaju koji često niti nemaju potrebne resurse i kompetencije za isporuku ugovorenih usluga jasno je kakav značajan dio od ovih 10 milijardi kuna nikad neće biti refundiran i ostat će na teret hrvatskih poreznih obveznika. Zoran je primjer i nedavni natječaj za provedbu digitalizacije bolničkog sustava. Nazor projekta je kao jedini ponuđač dobila firma otvorena 20 dana prije natječaja u vlasništvu Sanaderova ministra zdravstva Ljubičića. Usluga izrade projektne dokumentacije i tehničke specifikacije opet kao jedinom ponuđaču dodijeljena je konzorciju dviju firmi koje zajedno nemaju godišnji promet jednako iznosu nabave i nemaju potrebnog iskustva za ove projekte. K tome se po javno dostupnim podacima jedna od ove dvije firme bavi uređenjem svadbenih salona. Domovinski pokret želi da svadbeni saloni čim prije prorade da imamo što više svadbi i djece ali bi isto tako htjeli da se iznimno bitnim procesom digitalizacije zdravstva bave u tom području kompetentna poduzeća. Prema tome gospoda, umjesto ovih alibi zakona kojima se stvara privid borbe protiv korupcije i uređenja procesa javne nabave uvedite učinkovite mehanizme kontrole javne nabave u cilju usmjeravanja ovih sredstava prema snažnijem gospodarskom razvoju RH. Ovakva javna nabava je trenutačno ponajprije hrana za korupcijsku hobotnicu i uteg u razvoju RH umjesto da mu bude ključni vjetar u leđa. Slijedeća rasprava je u ime Kluba zastupnika HDZ-a uvažena zastupnica Branka Juričev Martinčev.

Poštovana državna tajnice sa suradnicom, kolegice i kolege, ovaj Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj komisiji za kontrolu postupka javne nabave u prvom čitanju Klub HDZ-a će podržati. Kao što smo mogli čuti u primjeni postojećeg zakona uočeni su određeni pravno tehnički nedostaci, nedostatak uređenja materijalnih i drugih prava članova osiguranja kontinuiteta, precizno utvrđivanje početka i završetka mandata, prestanak mandata po sili zakona kao i način odabira. Prijedlog ovog zakona donosi se i u skladu sa akcijskim planom i sa strategijom suzbijanja korupcije kao i sa 3 europske direktive. Prva direktiva sa kojom se usklađuje to je ona koja se odnosi na sklapanje ugovora o javnoj nabavi robe i javnih radova. Druga je ona koja se odnosi na postupke vodnog gospodarstva, energetike, prometa i telekomunikacijski sektor. A treća je ona koja se odnosi na poboljšanje učinkovitosti postupka pravne zaštite koji se odnose na sklapanje ugovora o javnoj nabavi. S obzirom da članovi državne komisije nisu ni državni dužnosnici, ni pravosudni dužnosnici potrebno je kao instrument antikoruptivnog učinka regulirati njihova prava i obveze uvažavajući specifičnost njihovog pravnog položaja i činjenicu da su članovi obveznici primjene Zakona o sprječavanju sukoba interesa te se u smislu tog zakona smatraju dužnosnicima. Državna komisija kao što znamo obavlja kontrolu postupka javne nabave i to je samostalno i neovisno državno tijelo. Nadležno je za rješavanje žalbi u vezi s postupcima javne nabave, postupcima davanja koncesije, postupcima odabira privatnog partnera u projektima javno privatnog partnerstva. Ono odlučuje u žalbenom postupku o zakonitosti postupka, o radnjama, propuštenim radnjama, odlukama donesenih u postupcima kao i zakonitosti ugovora i okvirnih sporazuma sklopljenih bez provedba postupka javne nabave.

Od ulaska RH u EU događaju se intenzivnija korištenja europskih strukturnih i investicijskih fondova. Korištenje tih fondova vezano je uz vremenske rokove. Takvi postupci su izuzetno složeni, ta dokumentacija je opsežna, visoka je procjena vrijednosti tih radova. U postupcima u pravilu sudjeluju i konzorciji sa ekonomskim operatorima iz država članica EU te postupci javne nabave su pod posebnim nadzorom EU. Znamo i sigurno prilikom ugovaranja i kontrole uvijek moramo misliti i voditi računa da se radi o kriterijima koji su i različiti u odnosu na naše domaće zakonodavstvo i mogućnost opoziva istih tih sredstava. Tu je povećano i učešće stručnih savjetnika uključujući i odvjetnike u postupcima javne nabave što svjedoči i sve većoj profesionalizaciji i visokom stručnom nivou. Stoga je iznimno bitno kontinuirano jačanje administrativnih kapaciteta i tu bi se složila sa kolegama koji su rekli da najbolje stručnjake u području javne nabave upravo moramo imati i zadržati u ovoj državnoj komisiji. Ako pogledamo da financijski pokazatelji statusa provedbe operativnih programa za financijsko razdoblje od 2014.g. da smo imali dodijeljeno i na raspolaganju 10,7 milijardi eura. I do sada je ugovoreno preko 12 milijardi što je 111%, većina tih vrijednosti tih sredstava upravo se našlo na stolu Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave. Kad pogledamo samo u vodnom sektoru za to područje je rezervirano 8 milijardi kuna, pojedinačna nabava tu iznosi preko 100, 180 pa i 300 i preko 500 i više milijuna kuna. Tu imamo i različite nabave, znači evo malo sam danas prolistala imamo odluke koje se odnose na nabavu uredskog materijala, pa onda nabavu usluga prijevoza, očitavanja plina do one za izgradnju vodno-komunalne infrastrukturne aglomeracije vrijedne preko 700 milijuna kuna. Sve ovo sam upravo nabrojila kako bi mogli još više shvatiti sa čim se sve susreću Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave i zato je iznimno bitno da tamo rade što kvalitetnije osobe koje imaju znanje i iskustvo. I kao što definirane su njihove obveze tako da oni znaju i kakva su njihova prava od onih na naknadu plaća nakon prestanka obnašanja dužnosti, prava povratka na rad u državnom i javnom sektoru, prava povratka na rad u privatnom sektoru, zatim nemogućnost ostvarivanja nekih od tih prava te pravo odabira između ostvarivanja prava na nadoknadu plaće nakon prestanka obnašanja dužnosti i prava povratka na rad. Značajna novina je da u slučaju opravdane spriječenosti u obnašanju dužnosti duljem od tri mjeseca, npr. dugotrajno bolovanje, rodiljni ili roditeljski dopust i sl. vlada može imenovati vršitelja dužnosti člana do povratka člana na dužnost. S obzirom kao što smo rekli da je broj predmeta i vrijednost nabave predmeta koji se nalazu na njihovim klupama iznimno bitno, a europska sredstva su posebno ograničena i vremenskim rokom, mislim da je ovo daleko brže i jednostavnije nego da se to radi u HS-u kao što je to kolega prije iznio i predložio. Sve je to moguće najdulje na rok od 12 mjeseci s mogućnošću još jednog imenovanja. Do sada također nije bilo moguće i u praksi se pokazalo kao problem, naročito u slučaju bolesti, kao i način odabira kandidata za članove državne komisije sada se propisuje javni poziv što će doprinijeti većoj transparentnosti samog postupka.

Sljedeća rasprava je u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka uvažena zastupnica Rada Borić.

Gospodine predsjedavajući, gospođo državna tajnice sa suradnicom. Evo da svi su ponovili pa ću i ja da izmjenama i dopunama pokušava se ovoj odredbi Zakona o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave progovoriti o pravima i dužnostima članova državne komisije. I moramo reći da mi je žao bila je prilika u našem dnevnom redu postoji i izvješće same komisije za '19.g. neki su se na njega i osvrtali, naravno to sada nije tema, ali možda je moglo biti istoga dana u raspravi pa bi se vidjelo da možda i što sve radi komisija, svi govorimo o žalbama pa da je netko doista rekao da imaju preko 1000, 1009 žalbi da je bilo i kakvi su učinci uopće i što se radi i dakako i možda pokazati koje su vrijednosti rada takve komisije i zašto je važno da ta komisija jeste neovisno tijelo i ono što je za pohvalu, da i ono čemu se treba inzistirati i kod drugih takvih tijela da je transparentnost njihovih izbora, ali da bi transparentnost izbora bila jasna u nekim točkama ovo je prvo čitanje i nadamo se da će nas se čuti i primjedbe su ovdje legitimne. Evo ako pogledate već je netko govorio o nekim člancima, pa eto ja ću reći Članak 7c. gdje kaže član državne komisije koji nije ponovo imenovan za člana državne komisije ili na drugu dužnost, a koji je prije obnašao dužnost i bio zaposlen na neodređeno vrijeme u javnoj službi ima pravo rasporeda odnosno povratka na rad na poslove koje je obavljao prije obnašanja dužnosti, sve u redu ili druge odgovarajuće poslove pa onda zarez, bez provedbe javnoga natječaja. Što to znači? Dakle, u redu ako se vraćamo na isto radno mjesto, ali na neko mjesto drugo odgovarajuće bez, bez provedbe javnoga natječaja, sami smo poništili ovu priču o javnome natječaju uopće za biranje samih dužnosnika pa bi trebalo pogledati da i to usaglasimo. S obzirom i svi smo danas govorili na to da članovi državne komisije nisu državni dužnosnici, rekli smo da nisu ni pravosudni dužnosnici, a nedostupnost reguliranja njihovog statusa može se prepoznati i prepoznata je i kao koruptivni rizik ako sami u ovom izvješću za '19.-tu ukucate riječ korupcija pokazat će se 15 puta, pa dakle kada govorimo o javnim nabavama izgleda da jeli visi neka sjena nad tim javnim nabavama ako u samom izvješću postoji govor o tome. Znači prepoznato je upravo to neka ambivalentnost njihove pozicije kao mogući ja ću biti pristojna koruptivni rizik, potrebno je kao upravo instrument tog antikoruptivnoga učinka regulirati njihova prava i obveze i uvažavajući dakako i specifičnost njihovog tj. pravnoga položaja same komisije i činjenice da članovi jesu obveznici primjene Zakona o sprječavanju sukoba interesa. Ovdje se negdje govorilo da ono što nam nedostaje da ponekad činimo u jednom zakonu nešto ne razumijevajući da se možda trebalo ne sinergijski raditi možda i na nekom drugom zakonu pa se onda u ovom zakonu koji bi bio nižega reda pozvati možda i na Zakon o sprječavanju sukoba interesa. Također je zanimljivo da ako ste pogledali, neki od nas i jesmo i javno savjetovanje, evo ja ću i imenovati jednog građanina kog ne poznajem gospodina Rendulića koji je rekao u Članku 3., u Članku 7. potrebno je jasnije definirati kako bi se mogao spriječiti sukob interesa, dakle kad član državne komisije se, traži povratak na rad kod poslodavca koji mu je bio stranka u postupku da zašto je odgovor dobio da će se to riješiti internim aktima državne komisije kada bi se to također moglo riješiti u zakonu. Dakle, sigurno ako sam recimo bila u komisiji da ne mogu otići nakon tih svojih 6 + 6 ili bez 6 da ne mogu otići raditi na, u mjesto ili ovdje se govorilo i o konzultantskim poslovima, dakle tamo predmetom kojim sam se bavila. Jako je važno doista pogledati i te vrste žalbi i što se dešava, možda smo trebali dobiti izvješće govorimo o broju članova trebali bismo znati koliko ljudi radi na predmetima jer ako mi smo u 2019. primili 1.209 žalbi i ako je to povećanje neko od 3,33%, ali onda nam kaže ovako navedeno ujedno znači da u 2019. godini …/nerazumljivo/… kontrolirao svega 6,59% dakle 6%, 6,5, 6,6% od ukupnoga broja postupaka javne nabave objavljenih u …/nerazumljivo/… od dakle nekih 13.190 postupaka. Dakle, što nam to isto znači, jesu li to odnos prema žalbenim postupcima malo pogledati prema tom izvješću i što to znači ako znamo i svjesni smo da najveći postotak, dakle nekih 30% su žalbeni postupci vezani uz dokumentaciju, a drugi su oko odabira i upravo kao što sam rekla oko mogućih koruptivnih radnji. Ukoliko bismo razgovarali ne samo o tome da popravimo njihov status vezano uz godišnje odmore, uz zamjene što doista mislim da je sporno tko određuje zamjenu do 2 godine nekoga člana. Da li je to isto mjesto za ono što ovdje zovemo i ružno uhljebljivanjem, da takva osjetljiva mjesta i neovisna tijela bi doista trebali imati kao što je ovdje bilo i rečeno i ljude za koje ćemo znati da koruptivni rizik je sveden na nulu. Slijedeća rasprava u ime Kluba zastupnika SDP-a, uvaženi zastupnik Željko Pavić.

Poštovani predsjedavajući, poštovana tajnice sa suradnicom, zastupnice i zastupnici, evo pred nama je ovaj novi zakon i kad je došao taj zakon na raspravu kad sam vidio da je na dnevnom redu ove sjednice stvarno sam se poveselio jer sam mislio da ćemo rješavati još neke probleme koji su vezani za javnu nabavu. Međutim, evo nažalost u ovom zakonu sad rješavamo samo radno pravni status zaposlenika u Državnoj komisiji za kontrolu postupka javne nabave. Naime, o čemu sam htio govoriti s obzirom da je tu bilo nekih kolega koji su govorili malo kritično o postupku javne nabave i o radu komisije, moram skrenuti pozornost ja sam dugo vremena bio osoba u poduzeću koja je bila obveznik javne nabave i mogu vam reći u proteklih 7, 8, 9 godina nisam, nismo se našli u situaciji da je bilo problema sa samim postupkom javne nabave ili kontrolom postupka te javne nabave. Radi se o tome da bez obzira da li sam bio stranka ili sam bio sa strane što se dešava u zakonu, moram reći da su većina javnih poduzeća pa i ministarstva, na kraju krajeva postoji i Središnji državni ured za javnu nabavu, dosta dobro riješili svoje interne akte tako da već u pripremi natječaja za javnu nabavu rješavaju puno problema tako da se uopće ne dovedu u situaciju da bi imali problem sa postupkom javne nabave. Tako da u principu Komisija za kontrolu postupaka javne nabave stvarno rješava one ekstremne slučajeve koje ima relativno malo, ali nažalost ima ih. No, tu imamo jedan drugi problem. Problem je što zapravo ukoliko ta javna poduzeća odnosno obveznici javne nabave nisu donijeli pravilnike za raspisivanje javnih natječaja, a onda imamo problem u tome što tu postoji veliki prostor za raznorazne koruptivne radnje, za raznorazna namještanja i to bismo trebali na neki način spriječiti. Zato sam se nadao da ćemo ovdje u ovom zakonu imati još jedan prijedlog, a to je prijedlog da se na neki način prekontrolira sam postupak pripreme natječaja za javnu nabavu jer tu su problemi. Kada se jedanput natječaj pripremi nakon sve ide manje-više normalno, ali sama priprema je problem i problem su oni uvjeti koji su navedeni u samom natječaju. No, nažalost danas ovdje ćemo raspravit, ali imao sam potrebu da to kažem zbog toga da odstranimo neke stvari koje su bile rečene u vezi članova komisije. Smatram da to ne bi bilo korektno prema njima jer to su ljudi koji pošteno i korektno obavljaju svoj dio posla, a čuli smo nažalost da do sada i nisu bila regulirana njihova osnovna prava jer su bili službenici, sada ćemo regulirati ta njihova prava i godišnji odmor i bolovanje i naknadu za dolazak na posao i s posla, minuli rad i sve ostalo što ide uz njihovo radno mjesto u ovoj komisiji. Mi u klubu smatramo da ljudi na takvim radnim mjestima moraju biti dobro plaćeni i da moraju biti neovisni i naravno da je to teško postići ukoliko im se to i onemogući kroz neki zakon i kroz neku regulativu. Čuli smo do sada kakve su imali do sada uvjete, kakve će imati sada uvjete, a znali smo i ranije da ih zapravo slijedi obveza iz Zakona za sprečavanje sukoba interesa, ali nisu imali ona prava koja imaju državni dužnosnici. Isto tako znamo da ta komisija odgovara Saboru, tu je po meni malo to ovako sklizak teren zato što oni odgovaraju Saboru, ali samo deklarativno i to samo post festum, znači daju nam izvješće sa kojim se mi možemo složiti ili kako bi to rekli kada ste negdje primate neko izvješće primili smo ga na znanje s obzirom da će najčešće većina to izglasat i sa time neće biti problema. Znači ta odgovornost je evo tako malo upitna. Ono sa čime se ne možemo složiti to su dvije stvari, to je čl. 12.a jer smatramo da nije dobro da Vlada imenuje zamjenike i članove komisije, tim prije što se zamjena može odužiti, piše unutra da može imenovati zamjenu na 12 mjeseci s mogućnošću da se to još jedanput produži. Smatramo da to nije dobro s obzirom da Sabor je taj koji imenuje na prijedlog Vlade članove komisije, bilo bi dobro da se i te zamjene izglasaju u Saboru da ne bi bilo nekakvih nedoumica i eventualno nekakvih primisli da postoje nekakve zakulisne igre. Isto tako druga stvar koja nam nije po volji i zbog čega smo bili na kraju krajeva i suzdržani na odboru, to je činjenica da se nije reguliralo u zakonu povratak na radno mjesto kod poslodavca koji je bio stranka u postupku. Mislim da unutra piše da će se to regulirati internim aktom. Smatram da bi to trebalo biti ipak dio zakon i da se onda osoba koja bi eventualno napravila taj prekršaj ipak odgovarala po nekim strožim kriterijima, ipak je tu potencijalni sukob interesa. To je mogućnost za raznorazne koruptivne radnje i smatram da bi to trebalo biti regulirano u ovom zakonu. Kad se tih nekoliko stvari koje sam nabrojio promijeni i ispravi, nadam se da će se to ispraviti i kroz javnu raspravu jedan dio, jedan dio možda kroz naše amandmane. To nije problem to se može lako definirati, možemo pa da imamo onda konsenzus i nad tim zakonom. Slijedi pojedinačna rasprava i prva je uvažena zastupnica Karolina Vidović Krišto.

Dame i gospodo. Kada bi profesor za Public administration Harvarda analizirao hrvatsku državnu upravu, agencije, nadzorna tijela, pravobraniteljstva za sva moguća životna područja onda bi vjerojatno stekao dojam da je Hrvatska raj na zemlji jer je kod nas sve regulirano predviđeno. Jedno od tih tijela kojemu zakon daje ogromne ovlasti je tijelo koje je predmete ove točke dnevnog reda. Javna nabava je u svakoj državi pa i u Hrvatskoj izrazito osjetljivo područje, država troši novac svojih građana te je pri tome vrlo česta situacija koju narod naziva svačije je ničije. Zakon o javnoj nabavi u Hrvatskoj znatno je rigorozniji od primjerice onaj u Njemačkoj, tako se kod nas npr. za sve iznad 200.000 kuna mora tobože raspisati javni natječaj. Sve je suprotno od onoga što je zakonom predviđeno. Javne nabave dame i gospodo u Hrvatskoj su glavna platforma korupcije ili reći ću jako plastično, glavna platforma krađe novaca hrvatskih poreznih obveznika. Doista ovo je teška kvalifikacija, ali nažalost istinita, potvrdit će vam je ljudi koji rade u računovodstvima Hrvatskih šuma, voda, HEP-a, Janafa, Zagrebačkog holdinga itd. Naime, već gotovo na dnevnoj bazi dobivam informacije i to dokumentirane i to baš u segmentu javnih nabava. Sve ću naravno proslijediti DORH-u ali evo jedna informacija iz iste.

Pa kada vidite zbroj tih ugovora u kojima je predmet povećanje kvalitete destinacije ili kontrola kvalitete destinacije ili pak edukacija zaposlenih, a svi ti ugovori su do 200.000 kuna kako se ne bi morali javno raspisati onda je to izrazito suspektno i nelogično, a kad se uz to doda da je po toj dokumentaciji cjelokupno uređenje privatnih stanova ravnatelja i njegove savjetnice navodno platio NP onda se postavlja pitanje, čemu služe sve te nadzorne institucije, što one rade, čime se bave, za što primaju plaću. Sagledamo pak model na kojemu se recimo u Gradu Zagrebu odvija koruptivna javna nabava, a taj model je izabere se najpovoljniji ponuđač, međutim od prvotne cijene, a na temelju naknadnih narudžbi ili tzv. izvan troškovničkih radova cijena poraste 10, 20, 30, a nekada i 50%, a nekada i više od prvotno ugovorene cijene jer kada se uvjeti natječaja odredbe k tomu pripada naravno i iznos koji je ponuđač dao pri javnom natječaju oni moraju biti obvezujući kriterij za cijeli postupak. Promjene uvjeta koje sam navela moguće su samo u izvanrednim okolnostima i to pod izrazito strogom kontrolom, a upravo te promjene uvjeta natječaja i cijene u govorene na početku su model po kojima se provodi pljačka poreznih obveznika u Hrvatskoj. O tim promjenama uvjeta natječaja i šteti za Hrvatsku državu mogao bi govoriti i naš kolega Hajdaš Dončić i to u svezi Zračne luke Franjo Tuđman u Zagrebu. Svaki zakon ako se ne provodi u duhu u kojem je napisan već ga se izigrava postaje mrtvo slovo na papiru. Svi mi znamo da je u cestogradnji bilo kriminala epskog razmjera, svi mi znamo da je spojna cesta Zadar 2-Luka Gaženica toliko plaćena da su mogle biti napravljene barem dvije takve ceste i to je temeljni problem. Ja sam protiv ovih izmjena zakona jer Državna komisija za kontrolu javne nabave, baš kao i naše pravosuđe, služi samo sebi i ispraznom zadovoljavanju forme jer javnu nabavu ne kontroliraju već služe tom koruptivnom sustavu koji osiromašuje hrvatske građane. Kada bi ova komisija radila svoj posao onda bi u hrvatskom državnom proračunu, a to kažu analitičari, bilo suficita između 20 i 30 milijardi kuna jer korupcija u javnoj nabavi čini dva zla. Iznos koji se otuđi od građana je prvo zlo, a drugo zlo je oni koji to čine moraju onesposobiti institucije koje su plaćene da suzbijaju korupciju da ih ne spriječe u toj krađi. Jedna od tih institucija koja ne radi svoj posao jest predmetna Komisija za kontrolu javne nabave. Svi mi imamo izbor, država vladavina prava, reda, rada i blagostanja ili korupcije, nereda i siromaštva.

Vi ste ovdje spomenuli Luku Gaženicu kao jednu veliku investiciju i pristupni put tj. cestu, međutim što je problem, mi ovdje raspravljamo o komisiji koju postavljaju koalicijski partneri većinski, znači oni meću one koji će služiti i slušati njih u javnim nabavama, bilo Bandića u prošlom mandatu kod njegove žičare koje javna nabava vidimo to je afera svjetskih razmjera do dodjela kućica na Trgu bana Jelačića, do svih tih javnih nabava koji su mome cetinskom kraju i Splitsko-dalmatinskoj županiji potrale naše ljude u inozemstvo.

Rekla bih kada govorimo o ovoj komisiji koja bi trebala kontrolirati javnu nabavu onda moramo biti vrlo svjesni koja je naša uloga kao saborskih zastupnika, mi ovdje u ovom Visokom domu što je to naš zadata. Korupcija u Hrvatskoj neće moći biti u ovim razmjerima zaustavljena pa čak niti usporena ukoliko nadzorne kamere i dalje budu gasili oni koji su pozvani da ih itekako instaliraju i da možemo mi kao zastupnici imati uvid u sve te koruptivne afere. Spomenut ću naravno i Krš-Pađene do dan danas nismo dobili uvid u ugovore.

Radi se o tome da komisija zapravo prati tijek javne nabave i ukoliko je sve u skladu sa zakonom komisija tu ne može reagirati. Ali spomenuo sam u svojoj raspravi, problem je u tome što treba neko napraviti kontrolu pripreme natječaja za javnu nabavu i staviti to u kontekst sa ostalim javnim nabavama. Da li je to potrebno, da li već negdje postoji, kako će se to utrošiti, tko će to nabaviti, na koji način će se to platiti, odakle će se, razumijete, tu je problem. Sam postupak pripreme natječaja je veliki problem jer to nažalost nitko ne kontrolira. Navodno postoje neke kontrole, interne kontrole, ali u principu jako loše.

Ne može proći nešto poput ovog slučaja za koji imam dokumentaciju vezano u Nacionalni park Plitvička jezera. Kako to može proći ispod radara ovakvim komisijama? To je nedopustivo. Postavljam pitanje za što primaju plaću? Kolega je isto spomenuo opet Zadar 2, luka Gaženica. Kako se može dogoditi bez obzira što je to u skladu sa slovom zakona znači papiri su štimali. Kako može biti tako veliki iznos, da se naknadno povećavaju iznosi do te razine da se moglo sagraditi najmanje dvije takve ceste. Njihova dužnost da prate javnu nabavu od početka do kraja u kojoj se ona odvija u kontekstu ne samo slova nego i duha zakona i logičnosti. Meni se uvijek postavlja pitanje uvažena kolegice Krišto, tih kontrolnih mehanizama. I pitam se jesmo li na pravom tragu što uvijek zazivamo još jedan kontrolni mehanizma nad kontrolnim mehanizmom. Primjerice javna nabava je kontrolni mehanizam kao takva. I ona bi trebala omogućiti u skladu sa svim važećim propisima RH transparentno poslovanje. No to nije dovoljno, pa nam onda treba kontrola postupka javne nabave to je ono o čemu danas raspravljamo, o pravima onih koji tu kontrolu provode. Onda mi tražimo još transparentnosti pa tražimo i kontrolu te kontrole. Je li to pravi put ili se mi trebamo vratiti na sam početak toga da vidimo zašto su nam uopće potrebni ti kontrolni mehanizmi i dodatna tijela na tijela na tragu onog osnovnog povjerenstva ako ne želiš da riješi problem, da vidimo gdje važeći propisi zakazuju kad imamo postupak javne nabave kao takve.

Pa reći ću vam ovako. U Hrvatskoj imamo jedan ogromni respektabilni kontrolni mehanizam, a on se zove Hrvatski sabor. Kršenje je Ustava i zakona kada Vlada koja je podređena Hrvatskom saboru tom istom saboru ne daje na uvid ugovore, dokumentaciju sve ono što je sabor traži. To je nedopustivo, to je protuustavno, to je protucivilizacijski i potpuno u neskladu sa EU. Mi smo članica EU, a naši državljani se moraju suočavati s tim da su građani drugog reda u toj EU i to što vi kažete množe se razno razna kontrolne komisije, a zapravo sve više i više ta korupcija poprima takve epske razmjere da zapravo ulazi u sve pore hrvatskog društva i države.

Hvala lijepo. Najveći problem, rak rana društva su javne nabave. Javne nabave koje su rađene po principu Slovenske 9 gdje su određeni šefovi tvrtki u državnom vlasništvu kao hobotnica rašili se i po lokalnim samoupravama, državnim institucijama, agencijama, a naravno i kontrolnim mehanizmima o kojima danas raspravljamo. Mi danas raspravljamo o ljudima koji se nalaze u Državnoj komisiji za kontrolu javnih nabava, mogu li biti dužnosnici, da li podliježu zakonu, sukobu interesa, ovom onom, a u biti kao ne može biti dužnosnik, a može biti onaj koga veća u saboru stavi ili još veći poslušnik. Tako da zakoni i propisi se što se tiče javne nabave neprestano ne samo krše, nego doslovno u javnim nabavama se napiše broj postola onoga koji će dobit, cipela koji će dobiti taj posao. Tako je uništena zdrava konkurencija i tvrtke koje su bile zdrave, koje su mogle raditi, dobivati poslove jednostavno su morale postupati u slučaju kao što je bilo u JANAF-u. Donit brojač novca, donit i brojač i novac, izbrojiti novac uz nekoga iz pravosuđa i taj novac podijeliti i tako ćete dobiti određene poslove, bilo u JANAF-u, bilo npr., evo kolegica je spomenula prije mene Nacionalni park Plitvička jezera. To je carstvo, samo se u Lici bore za to, za vlast da vladaju Plitvičkim jezerima. Ili Nacionalni park Krka pa kako je imenovana ravnateljica? Znate zbog čega je imenovana? Jer je imala dvije iskaznice u tom trenutku i HNS-a i HDZ-a. I sad kako će se provoditi javne nabave, pa kako Dujić kaže il tko li tamo nemam poima tko to vodi. Kako će se provodit? I to tako funkcionira. To tako funkcionira. Evo sutra imamo raspravu o sjemenu, u Lici se prodaje za ličke pole egipatski kumpir, a naši Ličani koji proizvode lički kumpir ne mogu ga plasirati u Nacionalni park Krka da ga mogu prodati kao brend i da ti ljudi ostanu tu živjeti. Ajde vi objasnite meni kako iz Egipta može? A što se tiče, evo spuštali smo se, došli smo do najznačajnije luke na Jadranu u koju je najviše uloženo, najznačajnije to je zadarska luka Gaženica. U Gaženicu je uloženo 30, znači uloženo je 2 milijarde kuna, 2 milijarde, iznajmljena je za 1,6 miliona kuna strancima, turskom vlasniku, a cesta koja je tribala biti pristupna cesta Zadar do autoputa umjesto 200 miliona ispala je 600 miliona. Javne nabave kad su za autocestu kad su rađene onda su uvijek javne nabave evo željezo, splitska željezara je imala svoje željezo gotovi proizvod, ali niti grama jednoga nije iz hrvatskih željeza ugrađeno u autocestu kod pustih nadvožnjaka, pristupnih puteva i tako. Znači grama željeza nije iz željazare hrvatske, ni sisačke, ni splitske željezare. Naravno pogoduje se u javnoj nabavi. Uništeni su ljudi koji su proizvodili određene dijelove za autocestu ili cijevi za kanalizaciju ili cijevi ili cijevi za odvodnju. Jel se napiše točno boja koja mora biti ovaj u javnoj nabavi ili nešto slično koji naš domaći ne može ili nekome pogoduje se. Znači javne nabave su najveći problem u hrvatskom društvu, one su uništile konkurenciju i konkurentnost. To je povezano drito sa od lokalne, regionalne do državne politike i na taj način ne može funkcionirati konkurentnost ne mogu oni najbolji koji bi najbolje radili, gradili, proizvodili i najjeftinije usluge imali ne mogu doći do izražaja i gase svoje tvrtke. Kako?

Javne nabave, nije smišno, su najveći tumor i zločin prema hrvatskom narodu poglavito prema opstanku ljudi na ovome području, a poglavito onim tvrtkama koje su bile konkurentnije, a to je primjer Slovenske 9. Hvala. Uvaženi zastupniče Bulj, prvo bi uvodno zamolila ove koji dolaze tu u ime predlagatelja da se ne smiju dok govore saborski zastupnici jer u Hrvatskoj imamo ozbiljan problem s javnom nabavom i vi biste prvi trebali ga shvatiti na način na koji se o saboru o njemu govori, a ne da to smatrate nekakvim izrazom zabave ili da vam je duhovito to što ne pronalazimo adekvatna rješenja da suzbijemo korupciju u pogledu javne nabave. Kolega Bulj, mislite li da je problem nedovoljno dobre kontrole javne nabave ili to nije uopće problem nego je problem loših ljudi na pravim mjestima jer mi svi znamo da se najveći problem u pogledu javne nabave ne tiče kršenja zakona nego onoga što postoji u svakom zakonu, a to je mogućnost njegovog zaobilaženja. Dakle, da stvari idu po zakonu, a da mi znamo, kasnije ću navesti konkretne primjere da to nije djelovalo u skladu s duhom zakona odnosno da nisu najbolji na kraju dobili posao, premda formalno ništa nije protuzakonito. Pa naravno da zakonski okvir more biti najbolji, najbolji, ali u stvarnosti u realnosti sve o čemu mi pričamo je suprotno. Znači suprotno. Mi smo zbog javnih nabava uništili konkurenciju, izgubili smo brojna radna mista zbog korupcije, to je Slovenska 9, evo to je primjer, jednostavan primjer to možete opisat 90% javnih nabava. Ili nedavno gradonačelnik Požege ili ne znam, točno kako funkcionira lokalno. Znači Slovenska 9 je samo glava možda jedna od ili jedan od krakova, jedan od krakova. Tako od lokalne razine agencija, tvrtki, firmi, Hrvatskih voda, ovi, oni, dovedeno je do toga da mi danas imamo zbog toga i najslabiju iskorištenost EU fondova, da nemamo građevinske strojeve tj. tvrtke koje su snažne, koje su nekada bile snažne da odrede ogroman posa. Danas imamo zbog toga probleme i sa aglomeracijama velkim novcima koje triba uložiti za zaštitu prirode i okoliša međutim mi taj, mi smo uništili sve javne nabave [[Upadica: Vrijeme.]] jer onaj tko je dao više za kampanju [[Upadica: Vrijeme.]] e taj je osta, taj je osta i to rak rana društva i to triba glasno govorit, korupcija.

Uvaženi zastupnici i zastupnice, što se tiče same suštine ovog zakona kojim se izjednačavaju prava u odnosu na obaveze članova komisije za kontrolu postupka javne nabave, mogu samo reći napokon. Ja od 2013. godine pratim provedbu Zakona o sprječavanju sukoba interesa i nažalost do dana današnjeg postoji čitav niz javnopravnih tijela koji su jedne strane obveznici postupanja u skladu sa svim ograničenjima i obavezama iz Zakona o sprječavanju sukoba interesa, a nemaju ujedno i ona prava koja imaju državni dužnosnici. Pa u tom dijelu mogu reći da podržavam ovu ravnotežu jer jedino ravnoteža prava s jedne strane, a obaveza s druge predstavlja nekakav okvir za početnu pravednost. Kažem početnu pravednost. Stoga sve što ću sada reći doista ne ide niti predlagateljicu, ovdje se u okviru ovog zakona koji spada u djelokrug resornog ministarstva napravilo ono što se moglo. Dakle, nepravedna rješenja treba ispravljati ali ne na ovakav način. Ovo je jako loše. Ovo predstavlja zapravo čeprkanje kojim će, ja se ispričavam ali to je tako, HDZ ponovo dobiti priliku korumpirati institucije i institucije držati u šaci. I sad ću to obrazložiti na dva načina. Prvi oblik korumpiranja institucija je da jednoj od njih kažete evo nešto ću vam dati, dati ću vam nešto od prava, a onda ću vas pri tom i držati u šaci. To se ovdje radi na način da se eto dodjeljuju određena statusna materijalna prava koja rade jednu čudnu kombinaciju između prava koja pripadaju državnim dužnosnicima i službenicima. A kada pričamo o tome kako će HDZ jednu instituciju držati u šaci, evo kolegica Anka Mrak Taritaš je u uvodnom izlaganju spomenula gospodina Vanđelića, a ja ću reći da onog trena kada jedno regulatorno tijelo dođe u situaciju da se umjesto kroz javni poziv i postupak selekcije u Hrvatskom saboru putem zamjene imenuje na način da to provodi Vlada već tu imamo izravnu mogućnost upliva u to kako će ta osoba postupati kada počne izvršavati svoje ovlasti. A na jednoj generalnoj razini problem se čak i multiplicira. Jedino ispravno rješenje bilo bi da za sve osobe koje imaju prava državnih dužnosnika odnosno pardon obaveze iz Zakona o sprječavanju o sukobu interesa definiramo jedan te isti opseg prava, da li ćemo to staviti u Zakon o državnim dužnosnicima ili u neki drugi, ali u svakom slučaju u jedan jedinstveni zakon u kojem ista prava, ista prava vrijede za sve. Što ćemo dobiti sa ovim zakonom, a prije toga smo imali Agenciju za tržišnog natjecanja i njihovi čelnici su dužnosnici u smislu Zakona o sprječavanju sukoba interesa pa se pojedina njihova materijalna prava rješavaju negdje drugdje. Drugim riječima za svako tijelo odnosno ne za svako, ali za prevelik broj tijela čiji čelnici spadaju u doseg primjene Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa jedna razina njihovih materijalnih prava biti će propisana u različitim pravnim aktima odnosno zakonima na različit način. To je nemoguće kontrolirati, to je nemoguće kontrolirati. Pored toga stvara pravnu nesigurnost i nećemo naprosto ljude koji stupaju na pojedinu dužnost ne znaju zapravo što ih pri tome čeka. Nema nikakve logike niti pravne osnove da jedna razina dužnosnika ima ujedno i prava koja se vežu na radno pravni status poput godišnjeg odmora. Dakle, nema nikakve logike da pravo na godišnji odmor imaju djelatnici odnosno čelnici Agencije za zaštitu, za kontrolu postupka javne nabave, a ne i čitav niz drugih. Dakle, apeliram ako želimo red, ako želimo pravnu državu i vladavinu prava onda ljudi koji imaju određeni status, nazovimo to status dužnosnika u smislu Zakona o sprječavanju sukoba interesa moraju imati i jednoobraznu, jednoobrazno propisanu tablicu prava koja im po toj osnovi pripadaju. Sve ostalo je zapravo kao što sam rekla generiranje nepravde, nejednakosti, nereda i kaosa. rasprava zastupnica Marija Selak Raspudić.

Kolegice i kolege saborski zastupnici, uvijek ponovo i ponovo otvaramo pitanje i javne nabave i korupcije i kontrolnih mehanizama. Moj odgovor na ta pitanja vrlo je banalan. Trebaju nam novi ljudi. Zašto fokus radije stavljam na ljude nego na zakone, negoli na kontrolne mehanizme koji kontroliraju provođenje tih zakona u djelo i u ovom slučaju sustav javne nabave? Iz razloga što se zakoni uvijek mogu zloupotrijebiti odnosno zaobići. Ne drže se zakona kao pijan plota, davno je rečeno, bit ću vrlo konkretna kako to ide u slučaju javne nabave. Recimo uvijek ćemo pretpostaviti da je ekonomski najpovoljnija ponuda vrlo dobar kriterij za pravično postupanje u smislu izabiranja najbolje ponude. A kako to ide u primjeru arhitekture? Recimo trebamo nabaviti stolice za određeni prostor koji radimo u sklopu javne nabave. Stavimo 400 kuna u troškovnik, nabavu dobije izvođač koji je stavio da je cijena 200 kuna i onda on stavi jeftine stolice koje propadnu za godinu dana i određeni prostor kuhinja mora kupovati nove stolice. Znači firme stavljaju nerealne cijene da bi dobile posao i onda štede na materijalima i mi dobivamo loše proizvode. Natječaj za projektiranje javnog objekta, namjerno sam uzela arhitekturu jer je to je problem s javnom nabavom koji će nas pratiti u svo buduće vrijeme s obzirom da nas očekuje velika obnova velikog dijela zemlje. Natječaj za projektiranje javnog objekta, ja se želim javiti i tražim dvije prijateljske firme koje će dati jaču ponudu od mene jer moraju biti minimalno 3 firme koje se jave. I onda oni u raspisu kriterija postrože tko uopće može zadovoljiti prijavu, a stave da su kriteriji takvi da meni odgovaraju, npr. do sad izvedena minimalno dva javna objekta ili nešto tome slično, naravno tu se može javiti netko četvrti a njega trebaju profilirati kroz kriterije koje postave. I tako se sve dogovori i dobije onaj tko je od početka trebao dobiti. Javna nabava jedna je od djelatnosti na kojoj treba konstantno raditi na uvođenju primjene i podizanja preventivnih politika i standarda u suzbijanju korupcije kažemo u strategiji suzbijanja korupcije za razdoblje od 2015. do 2020. Korupcijski rizici u javnoj nabavi u području zdravstva su općenito visoki zbog visoke cijene nabavke medicinske opreme. Kada o tome govorimo generalno moje osnovno pitanje koje ovdje postavljam je zašto smo zaobišli postupak javne nabave medicinske opreme za vrijeme korona krize pravdajući to još 17. ožujka specifičnom situacijom na tržištu i brigom za sigurnost i interes naših građana, a da bi ponovo u siječnju gotovo godinu dana nakon prvotne odluke ove godine ponovili taj isti kriterij unatoč tome što se cijelo tržište resetiralo i dalje ne damo da nabavka medicinske opreme na koju je potrošeno više od pola milijarde kuna ide preko javne nabave. No, EU koje smo i mi dio radi nabavku medicinske opreme čak i u ovoj krizi putem javne nabave, a ono što mi nabavljamo, a tiče se medicinske opreme preko EU također slijedi taj isti postupak javne nabave. Zašto kriteriji javne nabave mogu vrijediti za EU, a u Hrvatskoj se preskaču? Što se tiče ovog konkretnog zakonodavnog okvira o kojem trenutno govorimo, pitanje sukoba interesa u Članku 7. koji ne regulira posebno kada se može tražiti povratak na rad poslodavca koji je bio stranka u postupku pred državnom komisijom govorim o privatnom poslodavcu u proteklih 12 mjeseci, otvara prostor za mogućnost sukoba interesa ako se taj prethodni poslodavac ili potencijalno i budući javni na natječaj. Kada je ta primjedba stavljena na ovaj prijedlog zakona rečeno je da će se ona urediti internim aktima Državne komisije za kontrolu postupka javne nabave. Dakle, mi imamo ponovo situaciju da nije zakon onaj temeljni akt koji će jasno, nedvosmisleno i transparentno regulirati u ovom slučaju prava i obveze dužnosnika koji su članovi komisije koja kontrolira javnu nabavu, nego ćemo to ponovo rješavati različitim podzakonskim aktima koji neće biti dostupni Hrvatskom saboru niti će on svojim djelovanjem moći utjecati na njih. Kada govorimo o javnoj nabavi i s time ću zaključiti jer je vrijeme već isteklo, ona vam je kao u onoj pjesmi „Ne znam da li da je želim ili ne želim“ Unatoč svim regulativnim mehanizmima u korona krizi mi je i dalje preskačemo, a sve da je i uvedemo zbog pogrešnim ljudima na pravim mjestima, pitanje je bi li nam javna nabava pomogla. Kolegice, javne nabave to svjesna je i državna tajnica, malo prije se nasmijala vjerojatno što je shvatila da je to istina da imenovanja u komisiju za kontrolu javne nabave su jednostavno politički čin. Oni kažu ne može biti dužnosnik, nego će biti onaj koga dužnosnik odredi, koji će biti odaniji dužnosniku, nego samom zakonu i koji će odmah odrađivati taj posao. E, koalicije u mojoj Splitsko-dalmatinskoj županiji zbog pomorskog dobra. Ima recimo, a kamoli ne … [[ne razumije se]] mi pomorsko dobro rješava se status koalicije u Splitsko-dalmatinskoj županiji Kerumova stranka i HDZ-e.

Ne trebate vrtiti glavom. Pitanje je doista na koji način i urediti taj postupak javne nabave da bi on bio pravičan, a to nisu uvijek ovi kriteriji koji nam se na prvu čine najbolji poput ove najniže cijene. Možda kao neke zemlje odbaciti odmah najvišu i najnižu ponudu, pa tražiti neku sredinu i onda prema njoj odlučivati. To ostaje otvoreno pitanje. Ali bojim se, ja ću ponoviti tu zabrinutost da nam čak niti takvi kriteriji u ovakvom načinu funkcioniranju države zato sam i počela sa dva vrlo konkretna primjera kako zaobići postupak javne nabave, da i ono što je trenutno isplativo dugoročno se može pokazati još skuplje, neće pomoći da riješimo problem korupcije. Problem korupcije nije problem jednog natječaja, jedne javne nabave ili jedne njezine kontrole. To je sustavan problem svih mehanizama koji uopće omogućuju da se pojedinci na taj natječaj prijave, pa i da u slučaju javne nabave i nabave uopće u vrijeme korone osnuju firme koje će tu istu medicinsku opremu Poštovana kolegice zastupnice, pa evo spomenuli ste dva primjera. Oba dva primjera su zanimljivi jer govorite o nabavi gdje je ponuđač bio jeftiniji od predviđene procijenjene vrijednosti predmeta nabave. Očito je bila loše pripremljena dokumentacija. Ako je nešto procijenjeno na 400 kuna, a vi ste dobili za 200 kuna, ali to je smisao javne nabave i pripreme dokumentacije. Znači loše pripremljena dokumentacija.

Evo dali ste primjer da netko može dvije ponude i sa dvije ponude može se dogovarati o nabavama za gradnju zgrada ako sam ja dobro shvatio. Ne, ja sam govorila o broju ponuda. Dakle ne tko će govoriti o takvim ciframa. Možda ste čuli 200 kuna za stolice, pa ste tu cifru prenijeli i u ovo. Dakle, to su očiti primjeri nekog konkretnog funkcioniranja gdje mi svi znamo da se događa u praksi jedan propust da možemo poštivati sustav javne nabave, tako i oko medicinske opreme i svega ostaloga. Inače sada ste je suspendirali da možemo poštivati sustav javne nabave a i dalje ga zapravo njegov duh zaobići. Dakle, to je bila namjera ovih konkretnih primjera. A ovaj primjer sa stolicama je pokazao samo da netko može imati taj damping cijene koje su dugoročno puno skuplje za održavanje samog objekta, nego nekakva pravična cijena. Sada u kojem smjeru ćemo mi rješavati to da li da zaista tražimo neku srednju ponudu, odbacujemo najveću ili najmanju to je jedan sustavni problem toga kako urediti sistem javne nabave.

Hvala lijepa poštovani predsjedavajući, poštovana tajnice, kolegice i kolege vijećnici. Za sve nas koji uz časnu dužnost zastupnika u Hrvatskom saboru Republike Hrvatske i koji smo dio jedinica lokalne samouprave kao gradonačelnici ili drugi dionici vlasti tema javne nabave je izuzetno zanimljiva ne u smislu da omogući radnje koje nisu dozvoljene, ne u smislu da ozakoni pogodovanje, već u smislu ubrzanja, jednostavnosti postupka, ubrzanja žalbenih postupaka koji su neminovni dio svih ovih postupaka javne nabave. Stoga pozdravljam sva ova pitanja koja rješavaju ovaj Prijedlog zakona. Kao što smo čuli od predlagatelja izmjenama i dopunama odredbi zakona o državnoj komisiji za kontrolu postupka javne nabave sadržanih u tekstu ovoga Nacrta prijedloga zakona postiže se usklađenje prava i obaveza članova državne komisije, unose se odredbe kojima se osigurava kontinuitet rada tijela, precizno se utvrđuje početak i završetak mandata te se predlaže javni poziv kao način odabira kandidata koje će Vlada Republike Hrvatske predložiti Hrvatskom saboru. Dakle, promjene zakona se u najvećem dijelu odnose na ljude, na ljude koji će biti dio državne komisije te koji će rješavati probleme javne nabave. Pozdravljajući zakon ponovno se moram vratiti na početak. Ubrzati, pojednostaviti u svemu tome ne dopustiti nezakonitost i pogodovanje, ne dopustiti korupciju. Brojni gradonačelnici okupljeni u Udruzi gradova Republike Hrvatske upozoravaju na konkretnu problematiku u svakodnevnim realnim poteškoćama u kojima se susrećemo u primjeni Zakona o javnoj nabavi, zato bi bilo dobro da se javna nabava u potpunosti i u pozornosti pojednostavi i maksimalno ubrza i to već u ovim početnim koracima i presudbama, a pogotovo u drugostupanjskim postupcima koji su često jako dugi i čekaju se odluke državne komisije. Nekako mi se čini da ponekad sami sebi želimo izbiti europski novac iz ruku. Želimo li da sredstva koja su u bogatoj europskoj omotnici namijenjena Republici Hrvatskoj budu iskorištena u čim većem obimu ne smijemo biti sami sebi neprijatelji i rezati ta sredstva zbog sporosti. Još jednom ponavljam. Ne mislim da državna komisija treba omogućiti nešto što je nelegalno i izvan zakona, već molim da se stvore rješenja da što brže i učinkovitije rješava probleme. Isto često tako jedinice lokalne samouprave moraju se kratkoročno i dugoročno zadužiti jer se čeka nečija odluka o pravilnosti postupka javne nabave za početak, a kasnije i svih postupaka u provedbi nekog projekta kako bi stigli do konačnih sredstava to nije dobro. Nadam se da će ove promjene zakona ubrzati, motivirati članove komisije na ove postupke koje sam istaknuo. Uvaženi kolega Kolarek složit ću se s vama da trebamo pratiti ne samo europske natječaje, nego i europske vrijednosti i da trebamo suzbiti korupciju. Možete li mi onda u duhu vašeg govora odgovoriti na pitanje što mislite o tome da Vlada ne želi vratiti nabavku medicinske opreme u postupak javne nabave? I je li to opravdano u ovim tržišnim uvjetima? I treba li tu odluku revidirati? Pogotovo imajući u vidu ako se naslanjamo na Europu da je u Europi prisutan postupak javne nabave za nabavku medicinske opreme u korona krizi, a i natpise u kojima su se novostvorile neke firme koje su nabavljale medicinsku opremu, a te firme pripadaju nećacima nekih uglednih HDZ-ovaca. Što se tiče nabave medicinske opreme zbog i brzine nabave i čuvanja zdravlja ljudi mislim da postupak je bio ok. Ako je bilo nepravilnosti postoje državne institucije koje će te nepravilnosti utvrditi i kazniti počinitelja. Sljedeća replika je uvaženi zastupnik Siniša Jenkač. Uvaženi kolega Kolarek kao čelnik lokalne samouprave sigurno ste se susreli sa mnogim postupcima javne nabave, pa možete mi reći koliko ste otprilike sproveli tih javnih nabava i da li ste ikada imali nekih ozbiljnijih problema u postupcima javne nabave? Hvala lijepa kolega. Pa proveli smo dosta javne nabave i velike javne nabave i to od izgradnje poduzetničkog centra, dječjih vrtića, sportskih dvorana. Nismo imali problema. Nije bilo žalbi. Čak mogu reći da je bilo problema u tome s obzirom da se u jednom trenutku jako puno objekata od dječjih vrtića, gospodarskih zona izgrađivala u vrlo kratkom razdoblju.

Poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, državna tajnice sa suradnicom, kolegice i kolege. Dakle, pred nama je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave. Prema odredbi članka 3. stavka 1. Zakona o Državnoj komisiji za kontrolu postupka javne nabave propisano je da je državna komisija samostalno i neovisno državno tijelo nadležno za rješavanje o žalbama u vezi postupka javne nabave. Državna komisija ima 9 članova, a od toga jednog predsjednika i dva zamjenika predsjednika. Unutarnje ustrojstvo utvrđuje Vlada svojom uredbom. Prema odredbi članka 6. stavka 1. Zakona zabranjen je pokušaj utjecaja kao i utjecaj na donošenje odluka državne komisije. Državna komisija za svoj rad odgovara Hrvatskom saboru. Međutim, člankom 12.a propisano je da u slučaju po prestanku mandata člana državne komisije Hrvatski sabor nije imenovao novog člana Vlada će imenovati vršitelja dužnosti najviše 12 mjeseci. Isto tako u slučaju spriječenosti odnosno odsutnosti dulje od 3 mjeseca također najviše 12 mjeseci. Kakav je status članova takve samostalne i neovisne državne komisije? Jesu li oni državni dužnosnici ili pravosudni dužnosnici? Nisu jer je to decidirano navedeno i u obrazloženju ovog Prijedloga izmjena i dopuna Zakona. Zakona o sprječavanju sukoba interesa dužnosnici u smislu toga zakona su i predsjednik, zamjenici i članovi Državne komisije za kontrolu postupka javne nabave. Kako pravni propisi u Republici Hrvatskoj nisu koherentni pokazuje činjenica da je Zakonom o obvezama i pravima državnih dužnosnika koji usput rečeno ima 27 izmjena i dopuna u nabrajanju državnih dužnosnika u smislu toga zakona u članku 1. nisu obuhvaćeni predsjednik, zamjenici i članovi Državne komisije za kontrolu javne nabave. Jesu li članovi Državne komisije za kontrolu postupka javne nabave državni službenici? Definitivno nisu jer su to samo zaposlenici stručne službe koje obavljaju stručne i opće poslove za potrebe državne komisije. Pa tako Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave ima status nekakvog nadnaravnog, samostalnog i neovisnog državnog tijela i čini se da je sastavljena od genoma sva tri ova navedena zakona. Isto tako članak Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave imaju pravo naknade plaće nakon prestanka obnašanja dužnosti i prava povratka na rad u državnom i javnom sektoru, ali i povratka na rad i u privatnom sektoru. Pitanje je koji će privatni poduzetnik nakon mandata od pet godina, eventualno još pet godina člana Državne komisije za kontrolu javne nabave vratiti tog svog zaposlenika u svoje poduzeće. I na kraju, u obrazloženju je navedeno da se ove izmjene i dopune zakona donesene iz razloga da bi se uredila materijalna i druga prava članova Državne komisije. Međutim, ne možemo za svako neovisno i samostalno državno tijelo pojedinačno utvrđivati materijalna prava. To ukazuje i na neusklađenost u reguliranju materijalnih i drugih prava državnih dužnosnika koji su obveznici Zakona o sprječavanju sukoba interesa i članova ovakvih samostalnih i neovisnih državnih tijela za koje se vladajući ne mogu odlučiti jesu li državni dužnosnici, državni službenici ili nešto između kako kome odgovara u određenom političkom trenutku što ni u kojem slučaju ne pridonosi samostalnosti i neovisnosti članova tih samostalnih državnih tijela. Uvažena zastupnice, ja se u potpunosti slažem sa vama da je naprosto neprihvatljivo da imamo ovu neusklađenost u materijalno-pravnom reguliranju statusa čelnika različitih tijela. I doista apeliram na ovaj Hrvatski sabor da o tome povede računa. Na žalost, moram reći da niti jedna Vlada do sada nije se uhvatila u koštac sa sustavom u cjelini. Očito svima odgovara to da se izmjene donose ovako preko noći, da su uvijek vrlo površne, da se uvijek odnose na rukom odabranu jednu instituciju ili eventualno dvije, tri dok velika većina ostaje i dalje izvan radara. A onda to se rješava tako da pojedina tijela vlastitim internim aktima reguliraju i dodjeljuju ona prava koja nisu uređena zakonom što je još gora situacija nego da ta prava nisu uređena uopće. Hvala lijepa na replici. Definitivno ovakvo točkasto rješavanje prava, materijalnih prava neovisnih tijela je neprimjereno i vrijeme je da se sustavno priđe rješavanju tog problema.

Poštovani potpredsjedniče, državna tajnice, kolegice i kolege zastupnice i zastupnici. Pa evo, danas smo čuli razne rasprave, mogli bismo reći evo u ovim kasnim satima neki šumom, zakon drumom jer ovdje jasno govori o tome da se ovdje radi o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj komisiji i Državna komisija za kontrolu postupka javne nabave je samostalno i neovisno državno tijelo nadležno za rješavanje o žalbama u postupcima javne nabave. Znači Državna komisija ne provodi javnu nabavu, nego ona upravo se ovdje nalazi i zato postoji da rješava probleme u javnim nabavama i hvala Bogu da je tu i da se na kraju krajeva netko ako ima problema u javnoj nabavi, ako misli da su njegova prava povrijeđena u javnoj nabavi zato postoji komisija koja rješava žalbe i donosi pravorijek. Za mene je nevjerojatno slušati neke rasprave u kojima je bilo riječi da evo nepotrebna kvalifikacija tih ljudi ono maltene da to su ljudi koji nemaju pojma, koji su neznalice itd. Dapače, to moraju biti najkvalificiraniji poznavatelji procesa javne nabave. Oni o javnoj nabavi moraju znati više od svih nas koji smo u biti i koji provodimo javnu nabavu da bi kvalitetno i na dobar način mogli konrolirati sve postupke javne nabave, da bi mogli na kraju krajeva poništavati javne nabave ako su one na neki način ili loše sprovedene ili ako je u toj javnoj nabavi nešto pogrešno. Zato je ovo dobar zakon, jer on upravo osigurava kvalitetu zaposlenika daje im sigurnost. I sve ono što do sada nije bilo dobro i što je bilo na neki način da ne kažem loše, ali koje su bile manjkavosti one se sada ispravljaju. Važno je evo i napomenuto je bilo da se članovima komisije u pravima, a ne samo u obvezama izjednačavaju znači prava, a ne samo obveze označavaju se sa državnim dužnosnicima. Važno je da se ovdje upravo premoščava onaj problem pravne praznine glede zamjene člana kada je on negdje na bolovanju, kada je na godišnjem i važno je da postupci koji se provode naravno sa ovom izmjenom zakona više neće trpiti. Do sada to nije bilo riješeno i ovim zakonom se to rješava. Dapače, moram reći da jasnim propisivanjem prava i u okviru zakona doprinosi se dodatnoj pravnoj sigurnosti. Jasno kad je riječ i o materijalnim pravima, ali kao što smo čuli kad je riječ i o obvezama. Važno je da nakon prestanka mandata da ti ljudi imaju nekakvu pravnu i materijalnu sigurnost da oni nisu bačeni na cestu. Mada evo ja mogu ovdje odmah izjaviti da svakog tog čovjeka svaki iole, svaka kvalitetna firma ili jedinica lokalne samouprave će ga vrlo brzo zaposliti jer ta osoba zna sve o javnoj nabavi i to su visoko vrijedni ljudi u svakoj onoj firmi znači poslovnom subjektu, u svakoj jedinici lokalne samouprave koji provodimo nabavu i znamo vrijednost takvih ljudi tako da na neki način ovdje im se daje jedna mogućnost, ovdje im se daje sigurnost. Ali kao što napominjem, ti ljudi moraju znati i sigurno znaju puno o javnoj nabavi. Komisiju za kontrolu javne nabave treba i dalje osnaživati i ovo je upravo proces osnaživanja komisije. Važno je da znači ono što je do sada bilo npr. ako se promijenio čelnik ili ako se promijenilo tumačenje tog čelnika često puta sama komisija bila je na udaru i na neki način evo ovim izmjenama zakona dobivamo jedno tijelo koje ima svoju samostalnost i sigurno ima i svoju kvalitetu. Prva je zastupnica Dalija Orešković. Uvaženi zastupniče, nemojte podcjenjivati baš sve što je izrečeno u današnjoj raspravi. Nije glavni problem u samoj komisiji i u njihovom rješavanju predmeta povodom žalbe. Problem je u uvjetima definiranja natječaja i najveći broj korupcijskih afera nastaje upravo u toj predfazi. Na žalost to zakon ne rješava na dobar način. A što se tiče same materije, svima je u interesu da čelnici komisije budu najkvalificiraniji mogući ljudi. Ako želimo takve ljude moramo ih i adekvatno platiti i njihov materijalni status mora biti primjeren. No, to ne znači da se ovim zakonom odabralo dobro rješenje. Kada zakonodavac izdvaja jednu instituciju na ovakav način to se vrlo često može smatrati korumpiranjem te institucije jer se postavlja pitanje a za koga se onda zakon piše. Zašto se točkasto rješava problem, tim više što kaže mi ćemo dakle, mi, Vlada ćemo zamijeniti članove koji nedostaju, a znamo kako to izgleda kada HDZ-ova Vlada postavlja čelne ljude u načelno nezavisna kontrolna tijela. Pa evo ja bih rekao korak po korak. Evo znači na dobrom smo putu možemo reći. Ako smo jednu komisiju, a vi ste pohvalili i ove odluke da na neki način snažimo komisiju.

Ono što je u mojem samom početku govora bilo jasno rečeno, a očito neki zastupnici ne razumiju da Državna komisija za kontrolu javne nabave ne provodi javnu nabavu, nego ona kontrolira javnu nabavu. A javnu nabavu provode da li institucije jedinice lokalne samouprave itd., itd. Poštovani kolega Jenkač apsolutno se slažem sa vašom raspravom o značaju Državne komisije za kontrolu javne nabave i okvir koji je zakonom postavljen i ovom dodatnom izmjenom zakona se doprinosi daljnjoj neovisnosti same državne komisije i ono što je važno, jasno njenih članova. Vrijednost, evo ovaj čas mi je to i rekla gospođa državna tajnica sveukupna vrijednost javne nabave u Hrvatskoj iznosi negdje oko 43 milijarde kuna što govori o značaju komisije i njenih članova koji nadziru cjelokupan taj proces provođenja javne nabave. Pa naravno evo drago mi je da ste se složili sa mojom raspravom. Dapače, institucije treba snažiti.

Ali bez javne nabave gdje bismo bili? Znači, s jedne strane kolege neki proglašavaju javnu nabavu da to ništa ne valja. Ali koji model i koji model odabira onda nudimo ako nemamo javnu nabavu?

Ali bez javne nabave bili bismo u totalnom kaosu. Evo vi ste rekli da treba osnaživati državnu komisiju. Danas ovdje čak u raspravi čuli smo od nekih kolega i kolegica kako nama uopće državna komisija ne treba odnosno državna komisija nam ne treba kao mehanizam nadzora, nego bi to trebao biti sam Zakon o javnoj nabavi. Mene zanima, jer ste ovako sve to posložili i vezano uz državnu komisiju i na kraju krajeva više je bilo govora možda o Zakonu o javnoj nabavi, koliko ste vi proveli javnih nabava na svojoj gradonačelničkoj funkciji odnosno još možda bolje konkretnije pitanje jeste li se susreli s postupkom, u postupku s državnom komisijom? Evo kao čelnik lokalne samouprave krećem od kraja. Sproveo sam tj. bio sam na čelu sprovođenja pa evo ja mislim da preko 50-tak, između 50 i 100 postupaka i javne nabave, i nabave male vrijednosti itd. Vi kao kolegica gradonačelnica znate o čemu govorim i drago mi je evo da znate tematiku. Na žalost neki od kolega bi trebali proučiti što je to javna i o čemu javna nabava govori. Komentar o ukidanju komisije pa kome bi se onda mi na kraju krajeva ili oni koji se takmiče u javnoj nabavi kome bi se žalili. Znači ne bi imali se kome ni žaliti. Tek onda bi imali ogromne probleme, tako da mislim da je tu više-manje sve jasno.

Državna komisija je samostalno neovisno državno tijelo nadležno za rješavanje o žalbama u vezi s postupcima javne nabave, davanja koncesija i odabira privatnog partnera u projektima javno-privatnog partnerstva. Sukladno europskim standardima u Republici Hrvatskoj postoji Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave koja u upravnom postupku rješava u žalbama u vezi s postupcima sklapanja ugovora o javnoj nabavi, okvirnih sporazuma i natječaja na koje se primjenjuje Zakon o javnoj nabavi. Načela postupka javne nabave koja moraju poštivati naručitelji su načelo slobode kretanja robe, načelo slobode poslovnog nastanka, načelo slobode pružanja usluga koje obuhvaća načelo tržišnog natjecanja, načelo jednakog tretmana, načelo zabrane diskriminacije, načelo razmjernosti i načelo transparentnosti. Sustav javne nabave direktno utječe na gospodarstvo čitave države i država je naravno važan gospodarski čimbenik i kao što sam i prije rekla i visina novčanih transakcija sigurno značajno utječe na gospodarstvo u čitavoj državi, te zbog toga taj utjecaj države mora biti pozitivan i poticajan. U važećem zakonu uočeni su pravno-tehnički nedostaci a praksa je pokazala da postoje nedostaci vezani za osiguravanje kontinuiteta rada Državne komisije, precizno utvrđivanje početka i završetka mandata, te prestanak mandata po sili zakona kao i način odabira kandidata koje Vlada RH predlaže Hrvatskom saboru. Poznato mi je da su se ovi nedostaci i problematika razmatrali i na sjednicama Savjeta za sprječavanje korupcije kojim sam i članica u ime Hrvatske zajednice općina, te kao aktivnost i jačanje zakonodavnog okvira javne nabave, usklađenje zakona predložena u akcijski plan za 2019. i 2020. godinu u Strategiju suzbijanja korupcije za razdoblje od 2015. do 2020. godine. Želim naglasiti kako je Državna komisija osnovana kao državno tijelo izvan sustava državne uprave i pravosudnih tijela za pružanje pravne zaštite u javnoj nabavi o usklađivanju zakona i drugih propisa u odnosu na primjenu postupka kontrole za sklapanje ugovora o javnoj nabavi i robe i javnim radovima. Iz Godišnjeg izvješća o radu Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave za 2019. godinu upoznati smo da je Državna komisija zaprimila u 2019. godini 1209 žalbi vezano za javnu nabavu koje su širokog spektra, te je za te predmete potrebno uložiti puno vremena i znanja za rješavanje istih. Već sam dugogodišnja općinska načelnica, ali kroz provođenje javnih nabava u općini što jednostavnih, što otvorenog postupka nisam imala potrebu ili priliku surađivati sa Državnom komisiju što je i u jednu ruku za pohvalu, ali sam informirana od kolega načelnika da su i rad i aktivnosti Državne komisije puno efikasniji i brže se žalbe rješavaju u odnosu na prije par godina. Stoga je vrlo važno što će se ovim izmjenama i dopunama zakona postići usklađivanje prava i obveza članova Državne komisije, te se unose odredbe kojima se osigurava kontinuitet rada tijela, te se precizno definira početak i završetak mandata članova i predlaže se javni poziv kao način odabira kandidata kako bi osigurali kvalitetne stručnjake za kontrolu postupka javne nabave. Ovdje iz rasprava pojedinih oporbenih zastupnika mogli smo čuti da se ovim izmjenama i dopunama zakona pogoduje članovima Državne komisije. Ne slažem se s tim i to nije točno već pozdravljam izmjene i dopune ovog zakona koji je zakon i dobar.

Kolegice Zmajić, govorili ste o javnoj nabavi i vašem iskustvu sa, odnosno neiskustvu sa Državnom komisijom za kontrolu postupka javne nabave. Ja vam iskreno čestitam, jer rijetki su načelnici, načelnice koje se mogu tako pohvaliti. Obično evo čuli smo iz oporbenih redova, a sad ih tu nema nikoga kako je sve to korumpirano, kako je sve to obavijeno nekim plaštom magle, a u biti eto kad dođe i do odluke vidi se da puno tih odluka bude u korist upravo naručitelja. Sigurna sam da već i europski projekti koji će biti realizirani na području vaše općine da će biti više zainteresiranih i da je moguće da ćete imati susret sa komisijom, ali sam sigurna da će i ona biti riješena u vašu korist. Rijetko je čuti da netko nije imao susret sa Državnom komisijom. Ja sam načelnica 20 godina. Provodili smo niz javnih nabava. Nadam se da u sad daljnjim ovim provođenjima kroz ove naše projekte koji će biti financirani iz EU fondova dosta ih imamo i upravo smo i objavili sad jednu javnu nabavu koja je u tijeku. Vrijednost radova je nekih preko 8 milijuna kuna, pa evo ja se nadam ako i dođe do nečega da ćemo imati suradnju sa Državnom komisijom onako i da će bit sve u korist opet nas naručitelja.

Poštovani potpredsjedniče, državna tajnice sa suradnicom, kolegice i kolege. Ja ono što sam večeras vidjela, vidjela sam da među nama ima stvarno stručnjaka za javnu nabavu, pa su se tu spominjale radno-razne cifre. Ali evo samo kao podsjetnik onima koji tvrde kako Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave provodi postupak javne nabave, pročitat ću ovaj članak 3. Zakona o izmjenama i dopunama odnosno Zakona o Državnoj komisiji, pa ću se vratiti na ovo na predmet koji ustvari je danas. Kaže članak 3.: „Državna komisija je samostalno i neovisno tijelo nadležno za rješavanje o žalbama.“ i onda opet: „U žalbenom postupku Državna komisija radi …“ dakle ne provodi apsolutno postupak javne nabave. Ni ne smije ga provoditi u ovom smislu u kojem se danas pričalo. Ali evo pokušat ću se vratiti na predmet današnje rasprave i reći ću da svi mi državnu komisiju najčešće spominjemo od svih državnih tijela odnosno svi mi koji smo obveznici javne nabave. Provodimo postupke i često se pitamo ustvari tko su ti članovi DKOM-a kako mi to zovemo koji će donijeti odluku ukoliko se naš predmet nađe pred njima za rješavanje. Vidimo da su to visoko obrazovane osobe, stručnjaci iz ponajprije prava koji u okviru obavljanja svog posla imaju specifičan i važan položaj prvenstveno iz područja javne nabave. Njihova je obveza zaštita gospodarskih subjekata i na svojstven način suzbijanje korupcije. Nadalje, znamo da imaju velik broj predmeta. Moraju brzo i kvalitetno riješiti žalbene predmete kako bi bila moguća provedba projekata iz EU fondova i kako bi se spriječile nepravilnosti, a te nepravilnosti su jedan od uzroka povrata sredstava. Potrebna je dakle njihova visoka razina profesionalnosti. Državno tijelo, državna komisija je dakle državno tijelo koje je jako slično organizaciji sudstva. Ne sudstvu, nego njihovoj organizaciji, a članovi su i obveznici popunjavanja imovinske kartice, dakle na neki način dužnosnici, a to kaže ustvari i sam Zakon o sprječavanju sukoba interesa. Nisam rekla da su dužnosnici, nego samo u smislu toga zakona. Mi kao dužnosnici svjesni smo koruptivnog rizika kada propisi nisu javni i ovaj zakon upravo ovim izmjenama smanjuje koruptivni rizik za članove državne komisije. Svakako nam je u svim javnim sferama potrebno definiranje jasnih pravila i zato treba poduprijeti transparentno reguliranje prava i obveznika dužnosnika, ali i ostalih koji dotiče Zakon o sprječavanju sukoba interesa, a isto tako i javno predlaganje kandidata u ovom slučaju članova Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave. Iščitavajući ove izmjene vidimo da se definiraju određena materijalna prava kako slično regulirano za dužnosnike, ali sigurno upada u oči onaj članak 7.b ja ga smatram dobrim i kao mjeru antikoruptivnog rizika jer sukladno važećim propisima o sprječavanju sukoba interesa imaju ograničenja nakon prestanka obavljanja te javne dužnosti i zato mislim da ih treba na taj način i zaštititi. Ono na što treba skrenuti pozornost je kontinuitet rada odnosno imenovanje vršitelja dužnosti člana do imenovanja od strane Hrvatskoga sabora do imenovanja, dakle opet se vraćamo Sabor će ga imenovati nakon toga, ili do povratka člana na dužnost. Postupci u rješavanju predmeta iz nadležnosti državne komisije su određeni rokovima koji su izuzetno važni za učinkovitost postupka javne nabave. Često se u postupcima javne nabave predmeti nađu pred članovima državne komisije. Investitor čeka odluku tog tijela koji će odrediti daljnji tijek projekta. Kada govorimo o projektima financiranim iz europskih fondova, brza odluka državne komisije odnosno članova državne komisije je još važnija kako bi spriječili eventualne financijske korekcije o kojima sam govorila i zato mislim da je važan taj kontinuitet donošenja odluka da se osiguraju prvenstveno zakonski rokovi.

Poštovana kolegice Blažević i ja sam prije 28 godina bio čelnik jedinice lokalne samouprave i znam kako je tada su bili skromni pravni … [[ne razumije se]] pravni okvir oko definiranja postupanja u javnoj nabavi. Kako su čelnici lokalne samouprave, regionalne samouprave, čelnici javnih poduzeća u Hrvatskoj, njihovi službenici uspostavljali cijeli taj sustav mislim da smo u Hrvatskoj to nadograđivali i danas možemo govoriti da je javna nabava kud i kamo transparentnija i jasnija nego što je to bilo ranijih godina kada smo provoditi postupak pristupa Hrvatske u punopravno članstvo u Europsku uniju. Državna komisija danas radi dobro mogu to reći jer je uspostavljena svojevrsna praksa pa je pandan sudskoj praksi koja onda dodatno naručiteljima postavlja i uspostavlja određeni okvir da se događa što manje grešaka u samome postupku. Ono što možda nismo danas dovoljno govorili mene bi interesiralo, a znam da je to 2018. godine bio [[Upadica Sanader: Vrijeme.]] vrlo mali broj rušenih predmeta na Upravnom sudu koje je donosila državna komisije. Da, evo svojim iskustvom sigurno znate i mogu se složiti s vama. Ali ova transparentnost što ste spomenuli me dirnula. I sada kada gledam iz svoje perspektive moram reći da transparentnost državne komisije je nama jako važna, jer dosta često uhvatimo čitati odnosno rješenja koja su donijeli, odluke koje su donijele i na osnovu toga se i mi možemo usmjeravati. Pozdravljam svako napredovanje državne komisije u tom smjeru jer olakšava i sam rad na terenu odnosno postupak provedbe javne nabave. Kolegice Blažević, sa vama bih se složila i također podcrtala da je posebno bitno brzo i kvalitetno rješavati one predmete koji se odnose na nabavu roba i usluga koji će se financirati iz europskih sredstava. Kada znamo da nam je od 2014. godine na raspolaganju 10,7 milijardi eura, da smo ugovorili 111%, odnosno preko 12 milijardi eura rekla bih da malo od tih sredstava se nije našlo na stolu Državne komisije za kontrolu postupka javne nabave, a tu se radi o posebno opsežnim i složenim postupcima vezanim za vremenski rok.

Da u stvari ulaskom Hrvatske u EU i otvaranjem svih tih natječaja i naš pristup fondovima EU tu se pokazalo isto koliko je važna Državna komisija, njihova brzina, učinkovitost rekla bih čak jer samo mali, mali jedan period imaju kako bi vrlo komplicirane javne nabave mogli riješiti. Mi svi strepimo od toga pogotovo kada se radi o europskom novcu zbog eventualnih financijskih korekcija. Ali ono što je možda još i gore da ako ne budu brzi mi možemo ostati bez svih sredstava, odnosno nećemo uopće moći potpisati ugovore. Zato evo ja pozdravljam rad Državne komisije i čestitam im na dosadašnjem radu.

Hvala lijepo. Često sam kritičan na vladajuće u Saboru, a sada ću biti kritičan prema oporbi bez obzira što to nije možda kolegijalno. Ali vrlo bitna javna nabava bez obzira na slaganja, neslaganja. Smatram da o ovoj temi se ima što reći, jer javna nabava je 16% BDP-a sredstava od naših poreznih obveznika bez obzira bilo se radilo o europskim fondovima koji prolaze kroz javne nabave. To je ogroman novac samo u Zagrebu kad vidimo koliko je problem žičare ili kad se spustimo dole niže prema Dalmaciji koliko imamo javnih nabava i koliko imamo problema kroz javne nabave. Jer je javna nabava u biti ključni problem hoće li biti konkurencija, konkurentnost, hoće li biti transparentnost, hoće li dobiti posao oni koji su kvalitetniji i oni koji su bolji ili će dobiti određene poslove oni koji su podobniji, koji su u nekakvom ortačkom bilo lokalno, državno ili nebitno sad s koje pozicije. Ova značajna, kad govorimo o komisiji, komisija i dužnost ne može biti u komisiji dužnosnik, ne može to kao jel' Mislim nije mi to nešto. Ali po meni ključ i problem je javnih nabava što naše industrije su brojne propale kad smo imali najveće projekte kao što je brza cesta Zagreb – Split.

A međutim, tada je propadala splitska željezara ni grama iz splitske željezare.

Ali tako i lokalno. Ali mi smo najmanje potegnuli sredstava.

Međutim i tu ima problema oko EU fondova, tako da nije bajno. Mi smo uglavnom po povučenim sredstvima na dnu EU, a koliko smo ugovorili o tome bi se dalo raspravljati. Ali je činjenica, da je recimo aglomeracija Sinj u problemu ne samo po pitanju kanalizacije, odvodnje i svega što triba, poboljšanja vodo opskrbnog sustava nego i ugrožena je ekologija po pitanju. Imat ćemo mi penale i po pitanju javnih nabava. Evo Centar za gospodarenje otpada Lečevica, tu je potrošeno do sada u tom projektu 30 milijuna kuna. Tako i u slučaju aglomeracije Sinj, tako da bitni projekti koji se provode, ovo je na kolegicu malo prije kad je rekla koliko sredstava su oni ugovorili. Koliko smo mi povukli sredstava, a 2023. godina je gotova. Prema tome, smatra da javne nabave mogu biti ogroman problem. Evo samo kad sam spomenuo luku Gaženica, u nekoliko navrata je spomenuta koliko se novca uložilo za pristupnu cestu od autoputa do Gaženice, da je to prebačeno 200% Sama luka Gaženica milijardu i pol kuna. Znači to je projekt ogroman. Sva sredstva uvažene kolegice i kolege koja dolaze iz EU fondova u sljedećih 10 godina kažu godišnje će biti negdje oko 2 milijarde eura. Znate li koliko godišnje u Hrvatsku dođe od naših iseljenih ljudi koji su zbog netransparentnosti i javnih nabava i uništavanje konkurencije isto toliko novca godišnje hrvatski građani koji su iselili uplate kroz doznake svojim ovdje obiteljima ili ne znam na koji način. I to je problem. Problem je što su ljudi zbog toga što nije bilo transparentnosti i što je konkurencija uništavana kao što je slučaj Slovenska 9 ili Požega primjer Požega. Pa u nas se trguje svagdje.

Hvala vam lijepo gospodine potpredsjedniče, cijenjeni zastupnici.

Naime, rasprava je bila puno šira od samog sadržaja zakona koji se predlaže. Znamo da se javna nabava regulira drugim propisom, dakle puno šire od onoga što je tu. A osim toga rekla bih da spominjanje određenih elemenata kao što su nazivi određenih ulica apsolutno nemaju nikakve veze sa javnom nabavom, tako da to jednostavno trebalo bi se malo možda držati teme o kojoj danas raspravljamo. Da li treba postojati kontrolni mehanizam u sustavu javne nabave? Pa ja držim da treba postojati kontrolni mehanizam, jer naravno za svaki postupak koji se provodi, a posebno postupak kroz koji se troši javni novac, dakle postoji ustavno pravo na pravnu zaštitu u određenim postupcima koje provodimo, a i sama Direktiva o pravnoj zaštiti u javnoj nabavi koju smo implementirali u naše hrvatsko zakonodavstvo podrazumijeva da takva pravna zaštita treba biti omogućena. A na kraju zašto ponuditelj koji je sudjelovao u postupku ne bi imao pravo na žalbu ako smatra da je u tom postupku bio oštećen. Dakle, mi to pravo nužno moramo osigurati i time mislim da ne treba dovoditi u pitanje pravo na žalbeni postupak, odnosno nadzorni mehanizam, kontrolni mehanizam u sustavu javne nabave. Po pitanju ovih segmenata koji se odnose na rješavanje statusa članova Državne komisije, dakle članak 12. koji je bio spominjan, dakle gdje smo propisali, predložili u stvari da Vlada iznimno može popuniti mjesto zamjenika člana komisije u slučaju da je određen član komisije dugotrajno odsutan znači ili zbog bolovanja ili zbog nekog drugog razloga dulje vrijeme nije u mogućnosti sudjelovati u radu komisije.

To je upravo ono što smo željeli i na tehničko-operativnoj razini riješiti, a sa druge strane nesporno je da Sabor imenuje članove Državne komisije na mandat ovim prijedlogom temeljem javnog poziva, na mandat od pet godina. Pa se u stvari postavlja pitanje ukoliko bi se to rješavalo na drugačiji način, da li bi onda Sabor ponovo i zamjenu imenovao na mandat i za koje razdoblje ukoliko se radi, dakle samo privremenoj nedostupnosti člana Državne komisije. Bila je iznesena teza oko postotnog udjela javne nabave, dakle u BDP-u i kuda to ide. Dakle, 43 milijarde kuna iz javnih sredstava se dakle godišnje troši tako da kažem putem postupaka javne nabave. To je doista značajan iznos kada se radi o bruto domaćem proizvodu. Dakle, ako usporedimo te dvije brojke može se vidjeti koliki je trošak Državne komisije, a o kojem volumenu postupaka u stvari rješava. Naravno on rješava po žalbama. U slučaju da se podnese žalba prema Komisiji onda se u tom postupku na taj način i rješava što znači da ne rješava u svih 13 000 slučajeva, nego evo konkretno statistika za 2019. godinu govori nam da je doneseno 243 rješenja. Dakle, to su oni postupci u kojima je komisija rješava. Međutim, to nikako ne znači da cjelokupni iznos javne nabave kao što je bilo iznijeto u jednoj od teza ide u komisiju. Dakle, on u stvari ide u gospodarstvo. Dakle, komisija upravo omogućava svojim radom da se primjenom propisanih pravila i procedura, odnosno ukoliko je to potrebno ispravljanjem pogrešaka ako je došlo do njih u sustavu javne nabave novac usmjeri prema gospodarskim subjektima koji su ponuditelji u postupcima nabave. Pitanje povratka na rad kod poslodavca nakon isteka mandata se omogućuje samo u slučaju kada je zaposlenik, dakle ako se vraća u tijelo javne ili državne uprave bio već zaposlen temeljem javnog natječaja. Dakle, nemoguće je da se netko vrati u tijelo javne ili državne uprave ukoliko već tamo nije bio na mjestu na koje je došao temeljem javnog natječaja. I smatramo da je to jednostavno pravedno da se postigne taj balans između obaveza koje ima po Zakonu o sprječavanju sukoba interesa i prava koja se mogu dati analogno nekim drugim propisima. Povratak na pravo kod privatnog poslodavca je također omogućen ukoliko je naravno dotična osoba bila zaposlena kod tog poslodavca i tu se postavilo pitanje sukoba interesa, mogućeg sukoba interesa ako je taj ponuditelj dakle podnio tužbu prema Državnoj komisiji. Ono što moram reći je da se postupak u Komisiji vodi po Zakonu o upravnom postupku. Sam zakon nalaže da se moraju izbjegavati situacije u kojima bi mogao doći do sukoba interesa i iz tog razloga smo predložili, odnosno predvidjeli da se internim aktom propiše na koji način će se osoba izuzeti odnosno ona se mora izuzeti onda od tih postupaka u kojima bi eventualno mogla sudjelovati i odlučivati o žalbama ponuditelja za kojeg eventualno sa kojim je eventualno bila prethodno u poslovnom odnosu. Dakle, na taj način smo predložili da se riješi ovakva situacija. Alternativno postavlja se pitanje, a zašto bismo nekome zabranili povratak na radno mjesto ukoliko je dakle bio u radnom odnosu sa tim poslodavcem? Da li je korektno dozvoliti povratak u javni državni sektor, a istovremeno zabraniti nekome povratak u radni odnos sa privatnim poslodavcem? I evo na kraju možda samo reći da drago mi je ustvari da su doista i od niza zastupnika bile iznesene teze i argumenti o doista visokom stupnju profesionalizacije i načinu profesionalnom načinu rada od strane članova državne komisije. Ja mislim da u prilog tome ustvari govori i činjenica da određen broj članova radi u sastavu državne komisije neovisno o tome tko je u tom trenutku u poziciji ili opoziciji.

Uvaženi predsjedavajući, državna tajnica je povrijedila članak 238. gdje je rekla neistinu da su saborski zastupnici govorili van okvira. Javna nabava ovoga zakona, javna nabava je vrlo bitna i ne odnosi se samo na komisiju. Međutim, meni je žao što niste komentirali da li je dobra javna nabava u Slovenskoj 9 provedena. Jel' ono javna nabava?

Ovo nije bila povreda. Imate opomenu. S ovim smo iscrpili raspravu. Glasovat ćemo kada se steknu uvjeti. Sutra nastavljamo u 9,30 s Konačnim prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o hrvatskom kvalifikacijskom okviru.